visinu plaće, nego je ona odluka poslodavca, a poreznim zakonima prije svega porezom na dohodak definira koliko će od tog dijela biti podmireno naime poreza na dohodak Republici Hrvatskoj odnosno državnom proračunu.

Prema tome, kada se definira porezna politika onda odgovornoj Vladi a pogotovo Vladi koja bilježi relativno visoki udio javnog duga u odnosu na BDP-e je prvenstveni interes da kroz poreznu reformu, kroz definiranje poreznih prihoda omogući da država ima uravnotežen proračun odnosno da rashodovna strana bude pokrivena prihodovnom stranom. Zbog čega? Zbog toga što ta situacija kao svoju posljedicu onda ima smanjivanje i u apsolutnom i u relativnom smislu javnog duga. Smanjivanje javnog duga podrazumijeva onda jasno i uređene financije, smanjivanje kamatnih obveza i posljedično jasno dovodi do poboljšanja kreditnog rejtinga. Poboljšani kreditni rejting koji se dovodi na visinu investicijskog rejtinga omogućuje nova ulaganja po jeftinijim kreditima i zajmovima i sve to skupa jasno onda potiče nove poslovne aktivnosti i dovodi do poboljšanja i boljeg punjenja državnog proračuna. A bolje punjenje državnog proračuna koji je onda rezultat takve reforme omogućuje i veća socijalna davanja. Mi smo u mandatu koji je iza nas svjedočimo poboljšanju svih vrsta socijalnih davanja i roditeljskih i rodiljnih naknada i onda jasno i drugih davanja koja smo i prošireni obuhvati dječjeg doplatka itd. To nadalje onda jasno omogućava i povećanje mirovina. Dakle, kada govorimo o poreznoj reformi onda je ne možemo isključivo samo svoditi na jednu kategoriju na koju se ta porezna reforma odnosi, nego je treba gledati u sustavu cjelokupne fiskalne politike Republike Hrvatske. A kada već govorimo onda o povećanju plaća, onda možemo promatrati i poslodavce.

Prema tome, to ne znači da time što smo prišli ovakvim izmjenama poreza na dohodak da automatski smanjivanjem poreza na dohodak dolazi do povećanja plaće. Tamo gdje je plaća ugovorena neto iznosu ne znači da će smanjivanjem poreza na dohodak doći do povećanja plaće, ali tamo kada je plaća ugovorena u bruto iznosu ako poslodavac jasno taj svoj ugovor poštiva onda dolazi do povećanja plaće. I ono što je uvodno ministar jutros naznačio i što je jutros ministar rekao to je da je analizom kroz ova četiri paketa porezne reforme utvrđeno da je u postotku najveće povećanje došlo na pozicijama onih zaposlenika koji imaju najmanje plaće u relativnom iznosu.

Imamo nekoliko replika. Prva je poštovane zastupnice Sandre Benčić. Poštovani, prvo da vam kažem da se plaće uvijek moraju ugovarati u bruto iznosu, a ne u neto iznosu. Drugo pitanje, ja sam sigurna da ćete se vi složiti da na vašu plaću nije nužno povećanje od 1.500 kuna, ni vama, ni meni, ni nikome od nas to nije nužno. Pa vas pitam kada već zagovarate tu reformu sa aspekta da nije važno što će se nama povećat plaće za 1.500, a nekome samo za 15 kuna, da li ste spremni predložit, usvojit prijedlog sa kojim ćemo ići, a to je da se nama smanje onda koeficijenti na način da nam plaća ostane ista, a da povećamo koeficijente onima koji u ovoj, u ovoj kući imaju plaće 3.500 kuna i jedva spajaju kraj s krajem? Da li ste spremni reći okej, odreći ćemo se tog dijela, smanjiti koeficijente, al povećati i to prenamijeniti onima koji zaista imaju plaće ma i ispod medijalne plaće u RH? Zahvaljujem poštovana zastupnice, dakle ja ću podržat onu vrstu porezne reforme i onaj vid porezne reforme izmjene zakona koje će omogućiti da RH svim svojim građanima u kontinuitetu dovodi do povećanja plaća. I kao što sam to uvodno rekao, gledam poreznu reformu u kontekstu cjelokupne fiskalne politike jer dobra fiskalna politika koja vodi računa o uravnoteženom proračunu dovodi do značajnog smanjenja kamata koje RH plaća. Ovakvom poreznom reformom mi smo omogućili da primjerice ove godine na trošak kamata RH plati manje od preko 100 milijuna EUR-a. A što se tiče plaća državnih dužnosnika i službenika kojima je RH, RH poslodavac i kojima RH isplaćuje plaće, mi smo utvrdili 2 kategorije osnovica koji, koje se odnose na plaće zaposlenika u, u državnim tijelima bilo da su oni službenici, bilo da su dužnosnici.

Evo zahvaljujem. Poštovani kolega, dakle mogu se složiti s vama, dakle sa smanjenjem poreznog opterećenja, to uvijek takve stvari pozdravljamo i, i podržavamo. Međutim, moje pitanje je dakle kad se mislite ozbiljnije uhvatiti sa smanjenjem rashoda države?

Zar ne bi bilo mudrije i pametnije da kažem da se riješi to na način da krenemo u ozbiljniju reformu lokalne samouprave koja će i smanjiti opterećenje i ovoliku javnu upravu? Puljak.

Mogu i puno sam puta citirao prof. Akrapa, našeg najvećeg demografa koji je rekao da bi ukidanje malih općina u Hrvatskoj predstavljalo demografsku pustoš.

Poštovani kolega, mislim da je vrlo važno naglasiti da treba sagledavati cjelokupnu poreznu reformu koja je, dakle započeta još u prethodnom mandatu i istaknuti da je u stvari sve do sad što je učinjeno u tom smislu vodilo poreznom rasterećenju, te da su oni građani sa najmanjim prihodima već izvan poreznih škara.

Od 2 milijuna i 700 tisuća obveznika poreza na dohodak u Hrvatskoj im je temeljem ovih svih krugova porezne reforme 2/3 uopće oslobođeno obveze plaćanja poreza na dohodak. Prema tome, kolko god mi smanjivali porez na dohodak, oni, na njih se više to ne može odnositi jer jednostavno nemaju, njihovi poslodavci za njih uopće ne plaćaju porez na dohodak. Ali mi zaboravljamo da smo smanjivanjem poreza na dobit ostavili veći dio poslodavcima sredstava koji, a to su u pravilu oni dobri poslodavci, ta sredstva onda usmjeravaju za sve radnike, računaju da je zadovoljan radnik najbolji radnik s jedne strane. A s druge strane omogućeno je onima koji imaju najniže plaće da gotovo mjesečno 1.000 kuna neporeznih davanja uputi svakom svom, svakom svom zaposleniku i na taj način nadoknadi ovo o čemu mi danas govorimo da neće doći do ujednačenog povećanja plaća nego da će onima koji su, kojima su plaće veće ovakvom reformom biti još plaća veća, a onima koji su, kojima su plaće manje da neće u tom smislu i toliko rasti [[Upadica: Hvala]] plaće. Pa u sklopu ovih poreznih reformi je i konstantno snižavanje poreza na dobit. Kada znamo da u okruženju ima zemalja koje imaju 9 ili 10% porez na dobit onda je ovo smanjivanje na 10% kod nas itekako značajno kada sagledavamo okruženje i mogućnost zapravo pokretanja bilo kojeg posla, na taj način i zapošljavanja, a znamo da sada je preko 93% obveznika koji su, dakle u ovoj grupi od 10% Na taj način praktički smo otvorili se i prema drugima i potaknuli i očekujem, a i po projekcijama prihoda koje su uvijek bile i točne, da se zapravo ne smanjuju prihodi od poreza na dobit, nego oni rastu, unatoč tome što se stopa spušta. Da, slažem se s vama. Mi ovdje, danas možda manje govorimo o tome da je do prije 4 godine su svi poslodavci u Hrvatskoj bili obuhvaćeni stopom poreza na dobit od 20%, da je ovim, za ovaj 5 valova porezne reforme, 95% svih poslodavaca dvostruko im je smanjena stopa poreza na dobit. Prema tome, u ovom trenutku, 93% plaća će prema ovome sada izmjeni zakona plaćati tek 10%, a kažem, do prije 4 godine plaćali su dvostruko veću obvezu poreza na dobit. Ali evo, iskoristiti ću vaše pitanje, da gđi. Puljak odgovorim, to sam maloprije zaboravio, a to da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu lokalne samouprave, koji je upravo, čini mi se u savjetovanju, u javnom savjetovanju, da je gotovo dvostruko smanjen broj lokalnih dužnosnika, za čini mi se za 620 je smanjen broj lokalnih dužnosnika, dakle zamjenika načelnika župana, [[Upadica: Hvala.]] dožupana, itd., tako da će i na taj način biti značajno smanjene obveze jedinica lokalne samouprave. Evo, zanima me, znači na temelju čega, više puta se tu ponavlja, na temelju čega se javlja taj optimizam da ćemo snižavanjem poreza na dobit, a imamo jednu od najniže stope poreza na dobit u Europi potaknuti dakle gospodarski rast. Nemamo uopće dakle repliciram i na ono što je bilo postavljeno pitanje, nikakvih dokaza za takvu tvrdnju. S druge strane, imamo jedan od najviših PDV-a u Europi i ne bismo li zapravo spuštanjem dakle stope za one najsiromašnije i dizanjem neoporezivog dijela dohotka, napravili upravo ono što nam je potrebno, a to je da ljudima omogućimo, da pojačaju potrošnju, to su znači ona skupina ljudi koji bi najveći dio svoje plaće trošili.

Da, Hrvatska, u pravu ste, ima, čini mi se, najniži, neposredne direktne poreze u Europi. I kad je u pitanju porez na dohodak i kad je u pitanju porez na dobit. Kad su u pitanju posebni porezi, indirektni kao što je PDV, tu imamo najvišu stopu. Da, moglo bi se, moglo bi se izravnati na način da se čak i ukine određeni porez, a da se smanje stope PDV-a na 21% i to je na, od mogućnosti, no to zahtjeva jednu prilično sustavniji pristup u smislu definiranja porezne politike prema neposrednim porezima, prema porezu na dobit i porezu na dohodak. Prema tome, ja držim da je ovaj način kako sada Vlada radi na način da smanjuje neposredne poreze koji na određeni način dovode povećanja plaća, dovode po povećanja potrošnje, a povećanje potrošnje, povećavaju se sredstva državna u proračunu i na taj način onda možemo intervenirati prema ovim svim socijalnim kategorijama o kojima smo prije govorili. Možete li mi odgovoriti, imate li straha od toga da, evo, Most uputi prijedlog da se nesrazmjer imovine može istraživati i za period, znači, ajmo staviti od 2000. g., hoćete li podržati takav prijedlog ili ćemo ostati samo na ovih zadnjih 6 godina gdje svake godine jednu godinu koju možemo istraživati gubimo?

Ja s time nemam nikakvih problema, kad već meni postavljate pitanja. Što se mene osobno tiče, može se propitkivati i moja imovina otkad sam se rodio, znači, vi mene pitate. Pitanje je za možda vas, za možda vas ili za neke vaše prijatelje u Mostu. Za sve ono što je u skladu sa, sa svim zakonima kojima se definira i imovina i kojima se definiraju kazneni postupci, ja sam da se provode zakoni na način da što je moguće više s tim predmetima zagrabimo u povijest, prema svakome od nas koji je ovdje u HS-u i u RH. Prema tome, što se mene osobno tiče, kad je neki zakon usklađen, a odnosi se na pitanje porijekla imovine sa svom pozitivnom zakonskom regulativom u Hrvatskoj, ja sam za to da Vlada predloži onaj rok koji najdublje zadire u povijest i što je moguće više u obuhvat, što je moguće više godina. Izvolite kolega Grmoja. Tražim stanku u ime Kluba Mosta kako bi se konzultirali oko ovih činjenica koje je iznio kolega Bačić sada u odgovoru na moje pitanje. Volio bih da se i ministar Marić vrati ovdje u sabornicu, ovo je jedan novi moment, s obzirom da je upravo HDZ-ova Vlada išla u smanjenje obuhvata godina kada se može istraživati nesrazmjer imovine na samo zadnjih 6 godina. Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić je dao podršku da se ide što dublje u povijest što je moguće ići. To me ohrabruje i zapravo, to shvaćam kao jednu poruku da će Klub zastupnika HDZ-a podržati naš prijedlog da se nesrazmjer imovine može istraživati sve do 2000. g., ako je potrebno ići i dalje u prošlost i evo, mi ćemo dati takav amandman na drugo čitanje ove porezne reforme i s obzirom na izjave jednog od ključnih ljudi HDZ-a, 3. čovjeka HDZ-a, mogli bismo reći općenito i 3. čovjeka u državi nakon predsjednika Vlade Plenkovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića ovo je dobra poruka svim hrvatskim građanima da svatko onaj tko se na bilo kakav način okoristio, tko ne može dokazati porijeklo svoje imovine i gdje postoji određeni nesrazmjer da će doći na udar Porezne uprave i naših institucija.

Što je povrijeđeno? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora jer gospodin Grmoja nije točno prenio ono što me pitao u svojoj replici. Ja sam rekao da ja osobno nemam nikakvog problema s time do koje će godine uopće biti moguće ispitivati porijeklo imovine, to je moj stav osobni. Ali sam onda i dodao da takav zakon mora biti usuglašen sa drugim zakonima, prije svega čini mi se Zakonom o kaznenom postupku i drugim zakonima koji podrazumijevaju u određenom smislu i zastaru.

Ja po drugi puta molim sve kolegice i kolege, da umjesto replika ne zlorabimo instituciju povrede Poslovnika. Ja ću od sada budući da, prvo sam lijepo molio, očito to ne funkcionira početi davati opomene, pa onda opomene sa oduzimanjem riječi, pa onda ako treba i sa udaljenjem sa sjednice. Vidim da kad pokušavamo se držati Poslovnika i pristojnosti i reda to ne funkcionira.

On ima svoj osobni stav i ima nešto što se zove valjda kolektivni stav koji u HDZ-u prevladava. Ja vam ovaj put neću dati opomenu. Sljedeći puta svakome, uopće me nije briga iz koje stranke, zašto, kako. Svakome tko zlorabi povredu Poslovnika dat ću opomenu, pa će onda slijediti i ostale kazne redom. Vidimo se u 14,58

Poštovani predstavniče ministarstva, kolegice i kolege, pa evo u ovom i u prošlom mandatu u ovom je to doduše prva u prošlom ih je bilo više poreznih reformi koje je predlagala HDZ-ova Vlada. Ja bih ih mogao opisati kroz dvije crtice ili dvije slike kako god hoćete. Prva je jednima daš, a drugima uzimaš i to je najčešća porezna reforma. Dakle nije stvar poreznog rasterećenja nego jednostavno presipavanje porezne presije s jedne grupe ili građana ili poduzetnika na drugu i obrnuto odnosno mi bi u narodu rekli presipavanje iz šupljeg u prazno, a druga je super hik reforma, uzimamo onima koji imaju malo da bi dao bogatima odnosno dajem svima isto ali svima dajem po njihovim prihodima ili imovini onima koji imaju puno dajem više, oni koji imaju manje dajem manje. Koliko je to, takav linearan pristup pošten mislim da su govorili govornici prije mene jer u Hrvatskoj nažalost imamo nejednakost jako veliku, a posebno kada govorimo o prihodima, o plaćama o gospodarskoj nejednakosti tada je ona ogromna. Sada HDZ-ova Vlada opet ide istim smjerom. Unatoč teškoj zdravstvenoj, gospodarskoj i socijalnoj krizi u kojoj se nalazimo i kojoj se ne nazire kraj, barem ne još imamo neke ohrabrujuće najave, ali to je još na jako dugačkom štapu s namjerom smanjenja stope oporezivanja od 36% na 30 i stope od 24 na 20% dakle to će minimalno povećati plaće ljudima s manjim plaćama ako ih uopće i povećava kao što je ako se ne varam i kolega Bačić govorio, a koje danas prima velika većina zaposlenih u Hrvatskoj te će dovesti do ozbiljnog rasta visokih plaća, a koje danas prima značajno manji broj bolje stojećih građana. Ako gledamo prosječnu plaću u Hrvatskoj ona i nije tako loša, ali ako uzmete u obzir da velika većina zaposlenih prima minimalnu plaću, a da tek nekolicina s natprosječno velikom plaćom povećava taj postotak onda je situacija zapravo puno drugačija. Što bi to značilo prevedeno u brojke i slova odnosno što će naši građani dobiti? Ako uzmemo i pretpostavimo da će unatoč ovoj reformi dakle unatoč svemu plaća rasti, tako će neto plaća koja sada iznosi 4.294 kune i 40 lipa rasti za 17 kuna i 60 lipa. Složit ćete se jako veliko povećanje to čak nije dovoljno ni da se uskladi sa inflacijom. Uzmimo skoru duplu plaću znači neto isto od 8.710 kuna i 40 lipa ona će rasti za 281 kunu. Dakle, vidite ovdje odmah nesrazmjer o kojemu govorimo dakle od 4.300 je puno češća od one 8.700, ali uzmimo duplu plaću od ovih 8.700 otprilike pa će neto plaća od 16.953 kune i 60 lipa narasti za 774 kune i 40 lipa. Dakle, tu vidite paralelu koju pokušavam povući da oni koji imaju dobivaju više, a oni nemaju dobivaju manje.

Prva je poštovanog zastupnika Gorana Ivanovića. Uvaženi Domagoj mislim da u ovakvim stvarima kad je, pogotovo u pitanju porezna reforma poslodavci i država moraju biti partneri tu apsolutno nema, nema spora. Čuli smo iz izlaganja ministra Marića da po ovom zadnjoj reformi koju ćemo uskoro donijeti poslodavac može isplatiti 13.000 kuna neoporezivo znači na to neće platiti niti lipu poreza, prireza, doprinosa bilo čega svojem radniku. Možete li mi reći koliko će poslodavaca biti spremno isplatiti to, to je znači 1.000 kuna praktički mjesečno i može li Vlada na bilo koji način utjecati da imamo poslodavce kojima idemo na ruku i moramo to činiti radi kompletne ekonomske slike daje minimalnu plaću.

Međutim, Vlada može napraviti nešto drugo, o tome smo pričali puno puta, Vlada može rasteretiti poduzetnike, može poboljšati uvjete poslovanja odnosno poslovnu atmosferu, može poticati ulaganja, može pametnom poreznom politikom učiniti puno recimo za razvoj našeg kraja istoka Hrvatske odakle obojica dolazimo. Ja sam više puta predlagao i tzv. porezne oaze odnosno olakšice za određene industrije vezane za geografske dijelove Hrvatske.

Zapravo radi se o tome da mi trebamo na neki način poslodavca privoliti da onaj dio novaca koji štedi kroz poreze ili kroz neke druge namete koje država nije uzela da ih stvarno da radnicima. Sada je država omogućila da se isplati jedan dio novaca neoporezivo, vjerujte mi velik broj poslodavaca će to iskoristiti ali u svoju korist, a ne u korist radnika i to nije dobro i to treba spriječiti.

Naime, bili smo svjedoci i tome kada su i ova Vlada i prošla vlada i puno vlada smanjivale poreze, smanjivale neka davanja. Recimo konkretno bilo je na dječju opremu smanjivanje poreza na dječju hranu i slično, no to nije rezultiralo smanjenjem cijena nego su samo trgovi povećali marže, tako se radi i ovo. Ovo rasterećenje koje bi radnicima za isti iznos koji plaća poslodavac dakle govorim o brutu trebao u netu donijeti više vjerojatno neće jer kažem naše plaće se u pravilu dogovaraju u neto iznosima, a ne u brutu. Tako da mi zapravo tu rasterećujemo poslodavca što je dobro s jedne strane, ali s druge strane poslodavci trebaju imati na umu da zadovoljan radnik je dobar radnik i da treba usmjeravati što više novca prema radniku jer na taj način se povećava njegova produktivnost, zadovoljstvo pa na kraju i kvaliteta života, potrošnja od čega i oni indirektno mogu imati koristi.

Izvolite. potpredsjedniče, predstavnik ministarstva, kolegice i kolege. Ja ću govoriti s obzirom na relativno kratko vrijeme samo nešto malo i djelomično o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Naime, Vlada je već neko duže vrijeme pompozno kroz medije, a i danas ovdje ministar Marić najavila ovo kao veliku poreznu reformu koja odnosi oko 2 milijarde kuna manje iz državne blagajne što znači da se država posebno žrtvuje, a kaže ministar Marić donosi više u džepove građana. I zapravo kada matematički gledamo to je tako, s jedne strane minus dva, s druge strane plus dva, ali ono što vidim kao problem je kako tih plus dva raspoređeno i mislim da nažalost nije to porezno pravedno raspoređeno i mislim da to nije ni socijalno osjetljivo raspoređeno, baš suprotno. Mislim da ovaj 5. krug reforme ponovno produbljuje nejednakosti i stvara novi jaz među građanima. Za Hrvatsku je pokazatelj nejednakosti raspodjele dohotka u 2019. godini iznosio 4,8, to jednostavnim rječnikom znači da je za 20% građana odnosno stanovništva s najvećim dohotkom u RH oni su primili 4,8 puta veće dohotke od 20% stanovništva sa najnižim ekvivalentnim raspoloživim dohotkom. Ovom poreznom reformom koju ponovno provodi HDZ doći će do još većih razlika između malog broja ljudi u Hrvatskoj koji zarađuju puno i velikog broja ljudi u Hrvatskoj koji zarađuju malo. Dakle, ova porezna reforma jednostavnim, najjednostavnijim rječnikom pogoduje malom broju ljudi u RH koji ostvaruju velike prihode, nama ovdje koji smo zastupnici u HS, dužnosnicima u RH, članovima Vlade itd. donosi velike prihode na mjesečnoj razini tisuću, a možda i više kuna mjesečno. Dok s druge strane za većinu građana za gotovo 700.000 građana RH koji imaju najniže, niske ili srednje niske plaće ova po meni nepravedna porezna reforma donosi mala povećanja. Povećanja u kojima govorimo o rasponu od 15, 60, 100, 120, 150 ili ako neko ima sreću pa ima plaću otprilike 8.000 kuna na mjesečnoj razini dobit će možda i 250 kuna povećanje, to naravno ovisi i o njihovom osobnom odbitku. I onda je danas ministar Marić rekao ovdje priznao da u RH samo 7.000 građana prima ovu veliku plaću, ovu plaću na koju će biti raspoređen velik iznos sredstava njih preko 1.000 kuna mjesečno. I onda nakon toga ministar Marić ovdje uvjerava sve nas skupa da je to dobra porezna reforma jer ćemo njom potaknuti novu potrošnju i ta nova potrošnja će zakovitlati sredstva u Hrvatskoj, a upravo ta vlada HDZ- dokazano ne vodi politiku plaća koja bi osnažila položaj građana s nižim primanjima i onih koji predstavljaju ugroženu srednju klasu. Sada vas ja pitam kolegice i kolege, nas malo koliko nas je ovdje ostalo, kako će tih 7.000 građana potaknuti potrošnju? Pa možda će ih potaknuti upravo na one namirnice i na one predmete koji su većini građana u RH luksuz jer oni koji imaju mala primanja u Hrvatskoj će ta mala povećanja usmjeriti na akumulirane troškove, na zaduženja, na sve one na što su akumulirali u ovom periodu. I samo ću podsjetiti jer mi vrijeme curi da u RH upravo u ovim danima, upravo u ovom mjesecu dolaze na naplatu skupi moratorij, moratorij na koji su bili građani moratorij na kredite, na koji su bili primorani građani u proljeće uzeti nepovoljno od banaka jer HDZ-ova Vlada nije prihvatila SDP-ov prijedlog Zakona o moratorijima na kredite koji bi bio besplatan za građane. I sada će upravo ti građani sa povećanjem od možda 100 kuna mjesečno morat plaćat nove kredite odnosno nove kamate bankama na čemu će oni biti na nuli. Nema povećanja.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa koliko možemo govoriti u ovih 5 minuta, ali evo ta bešćutna Vlada i svi mi ovdje koji podržavamo ove reforme zapravo samo u jednom segmentu je vrlo lako dokazivo da to nije tako, a to je upravo ono čega sam se dotakla i kod postavljanja replika ministru Mariću, a radi se o Pravilniku o porezu na dohodak. Dakle uz smanjivanje poreznih stopa imamo i izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koji je omogućio od 2018. godine da se isplate bezporezno različite prigodne nagrade, božićnice, naknade za godišnji odmor, dodatne plaće uz mjesečnu plaću kao nagrade, topli obrok itd. između ostalog evo i dodatna dopunska zdravstvena osiguranja itd. I samo evo samo za prigodne nagrade božićnica i naknada za godišnji odmor je npr. u 2018. bilo broj stjecatelja preko milijun 150 i iznos neoporezivog primitka 2 milijarde i 400. 2019. je bilo stjecatelja dakle milijun i 178, a već za ovih 9 mjeseci je ove godine preko 704 stjecatelja. Znači da kada pogledate u odnosu na ono činjenicu da od 2,8 milijuna stanovnika odnosno obveznika koji plaćaju porez svega njih 1,8 je onih koji ne plaća porez. Dakle, imamo milijun obveznika koji plaćaju porez i sada kažite da ovih milijun godišnje, milijun 150 nisu povećali svoje prihode i svoje dohotke iz ovih izvora. Pa to nije točno. Osim toga, kada kažemo da je opća stopa poreza na dobit ono što sam govorila smanjivana dakle sa 20 na 18, pa onda na 12, pa sada na 10 onda je itekako važno da se onaj mali poduzetnik može itekako dobro organizirati da to nije takva porezna presija da može itekako onda usmjeravati svoje investicije u nešto drugo, da može plaćati bolje svoje radnike, zaposlenike i na kraju krajeva stvarati novu vrijednost. Isto tako kada govorimo o PDV-u prema naplaćenim naknadama, pa sada evo što je bilo važno? Važno je i u ovim mjerama koje su bile od početka godine COVID krize bilo je važno postići što bolju likvidnost. Dakle omogućeno je tada da se plaća PDV-e po naplaćenim fakturama, a evo sada se diže ta razina na 15 milijuna kuna. Dakle svatko onaj koji izvrši uslugu koji je naplati ili proda robu tek onda plaća PDV-e. I sada kada to sve stavimo u cijeli kontekst onda vidimo da je u ovom periodu zajedno sa ovom novom mjerom dakle ukupno preko 10 milijardi oslobođenja razno-raznih poreznih obveza. Prema tome, itekako možemo govoriti o tome da su efekti itekako veliki. Da li možemo obuhvatiti svaki segment? Poreznom, bilo kojim detaljem i promjenom u poreznom sustavu ne može se ići linearno. Mora se jako paziti, a pazilo se u ovom slučaju i o tome kako i što se doprinosi svakom pojedincu kako funkcionira lokalna samouprava. Dakle, svi ti izvori su o njima se moralo itekako voditi računa i ono što je važno reći a već je spomenuto itekako se vodilo računa da jedinice lokalne samouprave ne ostanu bez prihoda. A nemojmo zaboraviti da su smanjivani i ukidani porez na tvrtku, smanjivan je porez na nekretnine itd. Prema tome, evo to je rezultat rada ove Vlade. Prva je poštovane zastupnice Katarine Peović. Mene zanima dakle na temelju čega vi temeljite znači na čemu se temelji vaš optimizam da će skidanje jednog od najnižih poreza u Europi, znači imamo jedan od najnižih poreza na dobit u Europi, potaknuti reinvestiranje i da će skidanje znači poreza za one koji imaju plaće bruto preko 30 tisuća kuna potaknuti nekakav gospodarski rast. To ste rekli u prethodnoj replici. Zašto i od kuda dolazi vaš optimizam ako se pokazuje da 51 tisuća ljudi na svojim računima ima 75 milijardi kuna što je informacija od HNB-a? Znači 1,7 drži više od 40% ukupne štednje na hrvatskim bankama to je ta elita tih 1,7% društva hrvatskog koji niti ne investira. A kada imamo, kada je riječ o poduzetnicima vi i ministar Marić apelirate da se dignu plaće. Pa plaće se nisu digle.

Pa moj optimizam je taj što vjerujem u rad onoga, ove Vlade i nas svih skupa ovdje što radimo.

Imate u Istarskoj županiji, imate na primjer u Ličko-senjskoj županiji što bi rekli pa kako je to moguće. Moguće je, dakle da li u Ličko-senjskoj živi elita. Mislim da su rijetki elita, ali vidite to ne govori o tome da štede samo elite. Hvala lijepa. Poštovana kolegice stvarno je zanimljivo ovdje čuti od strane SDP-ovih zastupnika kako je ova Vlada bešćutna zbog ovakve porezne reforme, a njihova Vlada nije bila bešćutna nego je bila jako osjetljiva kada nije izvršavala kolektivne ugovore, te nije isplaćivala božićnice i ostala materijalna prava, kad je smanjivala plaće, kad je smanjivala mirovine to je bila onda jako osjećajna Vlada. A ova Vlada koja je povećavala plaće, povećavala mirovine, povećavala osnovicu koja se ne oporezuje za isplatu mnogih materijalnih prava je sad bešćutna. Ti kriteriji su stvarno njihovi vrlo zanimljivi. S druge strane, ovdje blagonaklono tvrde da jedino zadovoljan radnik može biti učinkovit, a onda kažu poslodavci neće povećati plaće. Pa zar oni misle da poslodavcima koji zaista žele opstati na tržištu nije u interesu zadržati dobrog radnika.

Da, to su točno dvostruka mjerila jer sve ono nepoštivanje kolektivnih ugovora bilo u zdravstvu, bilo u školstvu došli su na naplatu upravo ovoj Vladi u prethodnom mandatu i još traju jer ova Vlada nastoji iznaći sredstva kako sve te kolektivne ugovore ispoštivati. Odatle proizlazi ovo povećanje plaća upravo javnih službenika i namještenika. Suočili smo se tada sa brojnim tužbama koje su došle na naplatu. Zbog čega? Da li je u interesu ove Vlade ili bilo koje Vlade trebalo biti da se smanje prava ili da se smanje plaće.

Poštovana kolegice, često se postavljaju pitanja učinaka svih ovih krugova reformskih prije svega mislim na porez na dohodak. Umanjenje porezne osnovice za cirka 25%, umanjenje ukupnog poreza i prireza na dohodak za cirka 10%, istovremeni rast neto isplata za 7% Također imamo i širenje razreda za primjenu prve stope 24% na godišnjoj razini sa 210 na 360 000 kuna. Imamo zahvate u segmentu doprinosa. U zadnjem krugu imali smo povećanje ponovno osobnog odbitka sa 3800 na 4000 kuna. Imamo također i porezno rasterećenje mladih.

Prema onome što imamo i u prezentaciji što je napravilo Ministarstvo financija ukupno do 2020., dakle sad od 2017. do 2020. to je bilo 8,2 milijarde plus ovo što će se dogoditi sa ovim oslobođenjem, dakle preko 10 milijardi kuna. Od toga samog poreza na dohodak je preko 2 i pol milijarde kuna. Dakle, sve se to da i može po godinama provjeriti po onome što je napravljeno i koliko je napravljeno.

Poštovana kolegice, po mojoj spoznaji ne postoji univerzalna istina o poreznim sustavima, nego svaka zemlja ima svoju istinu o poreznim sustavima i brani svoju istinu svaka Vlada, a ta istina govori o odnosu Vlade prema njezinim građanima, prema dobrobiti građana. Dakle, vi ste glorificirali povećanje neoporezivog iznosa plaća. Prvo morate raščlaniti što su prihodi, što su plaće, što su dohoci jer nisam razumio jako dobro da ste to raščlanili. Ali znajte da postoji posljedična strana. Ja sam za da radnici dobiju što više, ali plaće, jer kad dobiju plaću onda se izdvajaju i doprinosi za zdravstvo i mirovinsko i nemamo rupe po drugim sustavima. Dakle, hvaliti se s time da smo jedno napravili, a napravili rupu u drugom sustavu mislim da nije baš dobro. Ovako, postoje prihodi od nesamostalnog rada od plaće ali iz tog dakle radnog odnosa može nastati i neki neoporezivi primitak. Dakle, ja sam govorila o onome što proizlazi iz Zakona o radu, kolektivnog ugovora itd. Dakle, netko tko je zaposlen ima pravo i može mu poslodavac isplatiti ili samo samostalni obrtnik može sebi isplatiti, dakle ove neoporezive primitke. Zapravo ste vi to na drugi način. U svakom slučaju cilj je, a i meni je cilj, a mislim i svima nama da zaista u dohotku koji netko ostvaruje iz plaće da se plaćaju i doprinosi, pa da onda nemamo ove rupe o kojima vi govorite. Evo draga kolegice spomenuli ste mikro i male poduzetnike kako i ova porezna reforma jel će pomagati i njima, ali upozorila bi upravo na ono što se događa ovih dana mikro i malim poduzetnicima zbog ove minimalne direktorske osnovice za plaću, znam da to je dio Zakona o doprinosima, ali dakle ta mjera je uvedena kao nekakav odgovor na neke malverzacije, prevare koje su se događale. Međutim, uloga poreznog sustava nije rješavanje nekih prevara i malverzacija, dakle uloga poreznog sustava je sasvim nešto drugo. Dakle, na ovaj način zapravo se uništava i motivacija ljudi da i otvaraju tvrtke, one pogotovo dakle problemi su sa malim tvrtkama do 3.g. poslovanja još nemaju nikakvu dobit i ne mogu sebi ni isplaćivati pune, pune doprinose po punoj plaći. Ja shvaćam vašu zabrinutost, pa i našu o tome koliko mikro i mali poduzetnici imaju opterećenja u startu itd. S druge strane, evo kolege i to je, to smo svjedoci i porezna uprava vodi evidenciju o tome i FINA koliko imate upravo tih j.d.o.-a i mikro poduzetnika koji nemaju zaposlenika, a čine, a rade velike promete je li, evo čujemo 26 milijardi kuna i onda se pitamo zapravo iz čega je to nastalo?

Poštovana kolegice Perić, rekli ste da ove porezne reforme omogućavaju da se mali poduzetnici itekako dobro organiziraju i stvaraju novu vrijednost. Za očekivati je da u RH građani onda hrle u poduzetničke vode zapravo što nije točno. Jer se zna itekako da je biti poduzetnik vrlo teško i da je to težak kruh. Ne znam da li ste se ikad okušali u poduzetničkim vodama u okviru hrvatskih uvjeta da znate kako je to? Da, jako sam svjesna što je biti poduzetnik, ja nisam osobno, ali obitelj, pa i moja djeca koja nisu tražila posao u državnim firmama, dakle su poduzetnici, ali smatram i kada razgovarate sa mlađom populacijom onda vidite da svako onaj koji želi stvoriti neku karijeru ili nešto napraviti onda on sebe vidi kao poduzetnika unatoč tome što biti poduzetnik nikako nije jednostavno, ali mislim da trebamo itekako posticati i davati im podstreka i stvarati preduvjete da zaista mogu otvarati i mogu evo kroz poticaje i kroz druge vidove im pomagati da razvijaju poduzetništvo. Ekonomska teorija poznaje modele koji predviđaju smanjenjem poreznih stopa proširenje baze za obračun poreza. što u konačnici dovodi do veće naplate poreznih prihoda. To je teorija. A ako pogledamo hrvatski slučaj u zadnjih godina vidimo da u praksi je to moguće i ostvarivo jer smo zadnjih godina smanjivali porezne stope kroz 4 vala u raznim poreznim oblicima, a skupljamo više prihoda od poreza. Nadamo se da će i ova porezna reforma koja se tiče i poreza na dobit smanjenjem porezne stope u konačnici ubuduće dovesti do više novaca uprihodovanih u budžet.

Dakle, sa ovim ne možemo reći da je 10% kad pogledate ili 12% kolika je bila za iznajmljivanje ili za neke prihode da je to neki veliki porez. Pa treba upravo kanalizirati sve dohotke da oni budu vidljivi, da imaju određene olakšice, ali isto tako da se oni plaćaju. Prije ste imali više slučajeva neprijavljivanja, ne znam, stanoprimaca, iznajmljivanja poslovnih prostora itd., toga je sve manje. Dakle, stvorili smo uvjete da se što više tih dohodaka kanalizira i prijavljuje i stoga proizlazi ovo da imamo zapravo veću naplatu poreza. A evo između svih problema sa kojima se susreću građani, tu je i aktualna tema porezna reforma koju, koju vi evo danas optimistično branite i kojom uvjeravate građane da će svi imati koristi iako ste vjerujem i sami svjesni da te koristi neće biti ravnomjerno raspoređene. Molila bih vas da objasnite ljudima koji primaju minimalnu plaću što će dobiti ovom kozmetičkom reformom, te koliko će njihova kupovna moć porasti uzimajući u obzir da velika većina građana radi upravo za tu plaću, za minimalac?

Međutim, u onim momentima kada se smanjuje PDV-e za određena dobra tada imaju indirektne koristi i oni koji imaju minimalnu plaću. Ali u interesu ove Vlade je da se upravo te plaće podignu, da one narastu, da više, zapravo da se stvore preduvjeti kako bi i taj poduzetnik koji radi mogao iz određenih i na određeni način povećati tu plaću dakle, da ona ne bude minimalna, da ona bude iznad minimalca. Prema tome ovo kada se gleda kao kompleksan zapravo utjecaj na cjelokupni porezni sustav onda želimo stvoriti upravo te preduvjete da ne budu samo minimalne plaće te startne o kojima trebamo razgovarati, nego da one budu puno više. Izvolite.

Hvala lijepa.

Ali ste zaboravili reći da imamo najskuplju cijenu rada istovremeno što je zapravo za nas poražavajuće definitivno. Drugo što bih htio reći spin majstorima i ostalima koji imaju nekakve tendenciozne izjave u vezi naše i vaše vlade, svaka vlada u Republici Hrvatskoj koja je izabrana na demokratskim izborima demokratskim putem je moja vlada bez obzira da li je to koalicijska vlada SDP-a, HNS-a, HSU-a ili je to koalicijska vlada HDZ-a i SDSS-a, ali to je moja Vlada i očekujem od svake te vlade da radi u interesu mojem, u interesu građana, a posebice u interesu socijalno ugrožene skupine građana. Nadam se da nemate ništa protiv toga? I nadam se da svi oni koji govore o našoj i vašoj vladi da su to govorili zapravo zabunom. Jer ako netko ima svoju vladu, a j a imam svoju vladu onda ne živimo u istoj državi i ne sjedimo u istom visokom domu. A sada bi se obratio, na žalost evo došao je gospodin ministar, htio bih se samo malo osvrnuti na poreze koje ste odnosno na prijedloge zakona koje ste danas ovdje pred nama iznijeli.

Međutim, htio bih pitati ili skrenuti pozornost da je vjerojatno ovaj porez na dodanu vrijednost osim što je usklađivanje sa EU regulativom je vjerojatno i poticaj da se nadoknadi i dio novaca u našem proračunu. Naime trebalo bi otprilike nekih 200 i 50 milijuna kuna ako se ne varam doći dodatnih sredstava ukoliko se oporezuju kupnje koje su do 22 eura iz zemalja koje nisu iz Europske unije.

Znači bilo je moje pitanje da li je to vezano datumom ili smo mogli to možda malo i odgoditi da pomognemo građanima s obzirom da to te kupnje obavljaju naši učenici, i studenti i građani koji nemaju puno novaca i to bi im puno pomoglo ipak je to 25% manje novaca koje bi potrošili za takve kupnje. Nisu to veliki iznosi ali evo čovjeku pomaže. Drugo što bih htio predložiti vezano je za isto porez na dodanu vrijednost. To je zapravo da se pokuša za sve fakture uvesti da se PDV-e plaća po naplaćenoj realizaciji, a ne po fakturiranoj jer bi to bilo veliko rasterećenje za poduzetnike i zapravo bi im povećalo količinu obrtnih sredstava koja su im nužno potrebna za nove cikluse proizvodnje. Zapravo ovo plaćanje kada se plaća PDV-e prije nego što se ne plati faktura to je zapravo avansno plaćanje poreza i svaki poduzetnik treba osigurati ta sredstva zapravo iz nekih drugih prihoda bez obzira da li se to radi o nekoj drugoj fakturi, nekom drugom poslu ili na neki drugi način. A slično je i sa porezom na dobit jer ukoliko se plaća avansno zapravo i u jednom i u drugom slučaju poduzetnik u principu ako idemo realno gledati zapravo na neki način kreditira državu, a on je zapravo puno manje financijski sposoban da obavi sve one poslove koje treba obaviti. Što se tiče poreza na dobit, htio bih skrenuti pozornost da ukoliko se smanji porez na dobit nećemo nužno pomoći poduzećima, nego ćemo prvenstveno pomoći poduzetnicima da dođu do jeftinijeg novca. On plati porez na dobit 10%, dobio je gotov keš koji može podići prema zakonu za 10% novaca. Prema tome to je taj dio priče. I ono što sam vas već pitao, skrenuo bih pozornost u vezi onog rada studenata i oporezivanja tog rada, slažem se da treba oporezivati taj rad zbog raznoraznih malverzacija, ali bih vas molio ukoliko je to moguće da razmislite o tome da se bez obzira na to da li se radi o 15 tisuća kuna oporezivih ili neoporezivih da se to roditeljima ne skida od osobnog odbitka jer bi im to puno pomoglo.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnikom. Pred nama je u okviru tzv. petog kruga porezne reforme i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je od svih ovih predloženih poreznih izmjena građanima najzanimljiviji jer ih najviše pogađa ovisno u kojem su platnom razredu. U obrazloženju prijedloga zakona navodi se da su programom Vlade RH od 2020. do 2024. utvrđeni prioriteti i ciljevi, a među ostalim prioritetima navodi se postizanje perspektive budućnosti stvaranja konkurentne, vitalne i obrazovane Hrvatske. Tako se navodi da će se nastaviti s poreznim rasterećenjem radi daljnjeg povećavanja raspoloživog dohotka vodeći računa o socijalno pravednijem poreznom sustavu. Osnovno je pitanje da li je ova predložena izmjena i dopuna zakona na tragu socijalno pravednijeg poreznog sustava.

Prema novom indeksu socijalne pravde u državama članicama EU i OECD-a Hrvatska je na 32 od 41 mjesta. Kakva je to socijalna država? To je država koja ostvaruje socijalnu sigurnost svih građana te ispravlja socijalne nepravde nastale kao posljedicu djelovanja tržišta. Socijalna država podrazumijeva proširenje državne ovlasti na osiguravanje temeljne egzistencijalne sigurnosti i socijalne dobrobiti građana. Dakle, misli se na sve građane, a ne samo na one sa visokim primanjima. A šta ova modifikacija poreznog sustava donosi za građane? Zapravo ju ne možemo niti nazvati reformom, jer bi reforma bila znatnije preoblikovanje poreznog sustava, a ova izmjena i dopuna zakona to zasigurno nije. Ova izmjena i dopuna zakona osigurat će se najveći relativni rast građanima s najvišim plaćama, pa čak i članovima Vlade i saborskim zastupnicima ali sigurno neće znatnije povećati plaće djelatnicima saborskih službi. Onima iznad 20000 kuna rast će neto plaće za 1000 kuna, a onima malobrojnima od 30 do 40000 kuna povećala bi se plaća nekad i za 2500 kuna do 3000 kuna. Jasno je da ovim modelom Vlada preferira bogate građane s najvišim plaćama. Mi se u SDP-u zalažemo za socijalnu pravednost, socijalnu sigurnost svih građana i stoga preferiramo porezno rasterećenje građana koji imaju manja primanja. Zagovaramo povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 4 na 5000 kuna i to bi dovelo do relativnog rasta plaća najvišeg broja građana. Na primjer jedan samac sa 5000 kuna ovim izmjenama poreza na dohodak dobio bi oko 60 kuna povećanja plaća, a u slučaju povećanja neoporezivog dijela dohotka sa 4 na 5000 kuna dobio bi povećanje plaće od oko 256 kuna.

Kad je jasno da oni sa najmanjim primanjima jedva krpaju kraj s krajem i cijeli dohodak ulažu u osobnu potrošnju za svakodnevne potrebe i režije, a oni najbogatiji najviše ulažu u štednju jasno je da ove izmjene zakona neće polučiti efekt povećanja osobne potrošnje kao motora gospodarskog rasta i izlaska iz krize. U Hrvatskoj osobna potrošnja ima 60% udjela u BDP-u što je loše s obzirom da je proizvodnja u manjem opsegu. U obrazloženju posljedica koje će donošenjem zakona se proisteći navodi se i socijalno pravedniji porezni sustav. Evidentno je da ovaj porezni sustav koji se predlaže nikako neće biti socijalno pravedniji jer preferira one bogate sa većim primanjima, dok siromašnijima ostavlja mrvice.

će poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, ministre sa suradnicima. Danas raspravljamo zaista o bitnoj ali i zanimljivoj temi.

To bi bilo pošteno. Ako nešto zagovaraš, da se najprije sam toga držiš. Javio sam se za ovu raspravu zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak koji je bitan za sve općine i gradove i naravno županiju. Varaždinska županija je danas jedno veliko gradilište u koje je investirano odnosno odrađuje se investicija u vrijednosti preko dvije milijarde kuna. Samo u zdravstvu se provodi, jednim dijelom je i provedeno, a danas je recimo potpisan ugovor za izgradnju spinalnog centra u Varaždinskim toplicama za 112 milijuna kuna, a ukupno u zdravstvo je investirano u protekle tri, četiri godine 622 milijuna kuna. Gradi se 13 vrtića u 13 općina i gradova u vrijednosti od 60 milijuna kuna. Regionalni centri kompetentnosti 158 milijuna kuna. U energetiku, odnosno pojačanje napona struje izgradnju rekonstruiranih niskonaponskih mreža preko 30 milijuna kuna, ceste predviđena izgradnja obilaznice u Novom Marofu za 113 milijuna kuna, most u Tuhovcu 9, sanacija opasnih mjesta u vrijednosti 55 milijuna kuna, trenutačno se grade dvije aglomeracije vrijednosti milijarda i 100 milijuna kuna i sad bi ja tu mogao nabrajati, pa još bar sat, dva punih 16 stranica imam ovdje izvađenih svih tih investicija. Odakle sredstva za to?

Ili malo za usporedbu kada bismo usporedili prethodne dvije vlade i njihove porezne učinke to bi izgledalo ovako. Znači, crveno je 2012.-2015., plavo 2016.-2019. prihodi ulaganja u gradove, znači porez i prirez, pomoći iz proračuna ovo dolje za općine, znači preko 59% su rasli proračunski prihodi općina, gradova i županije u mandatu prethodne vlade. Naravno da upravo zbog toga je bilo moguće odraditi sve ove vrijedne i bitne investicije za sve naše općine i gradove odnosno za naše građane. U Varaždinskoj županiji najrazvijenije općine su upravo one koje vode HDZ-ovi načelnici. To su općine u okolici Varaždina npr. Gornji Kneginec koji ima jednu od najrazvijenijih poduzetničkih zona da bi ju mogao uopće razvijati netko je trebao to osmisliti, mijenjati prostorni plan, sve izprojektirati, izgraditi komunalnu infrastrukturu, privući investitore i naravno na taj način otvoriti radna mjesta. Druga općina je općina Jalžabet, potom Vidovec, Vinica i da ne nabrajam uglavnom najrazvijenije i najnaprednije općine na području Varaždinske županije, a o tome govore svi statistički pokazatelji vode HDZ-ovi načelnici. Hvala lijepa. Prva je poštovanog zastupnika Bulja. Nakon ovih, velikoga povijesnoga govora i ovolikih hvalospjeva koji se ja nisam naslušao i na to ja vam zavidim da imate taj dar toliko hvaliti svoje stranačke kolege, međutim vi ste nabrojili sad brojne projekte u Varaždinskoj županiji. Ja ne znam da li je Varaždin i Dalmacija vaša županija da li su onda ista država, zbog čega županija i Dalmacija recimo moja županija koja izdvaja ogroman novac u državni proračun od turizma od svega što ima ništa se ne vraća doli, samo moja Cetina daje 40% hidroenergije RH i od obećanja prije 3 godine od sjednice Vlade u Splitu o 2 milijarde kuna projekata znate li koliko je ostvareno do sada, državnih, nula.

Hvala. Uvaženi kolega Bulj, pa ja sam raspravljao o području Varaždinske županije i naveo sam samo bitne investicije jer kad bih išao sve nabrajati pa to bi potrajalo, dugo bi to trajalo u noć, puno je toga. Ali bitno je naglasiti u svim općinama i gradovima bez obzira koja politička opcija ju vodi tu općinu i grad se gradi i radi, bez obzira jel joj je načelnik ili gradonačelnik iz redova HDZ-a, SDP-a, HNS-a, HSS-a, HSLS-a ili nestranački. Kolega Bulj, molim vas ne iz klupe. Hvala lijepa. Digli ste kolega Bulj povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? Uvaženi predsjedavajući povrijedili ste Članak 238. pa ne čujete da baš vaše kolege i stranačke kolege da one jedine govore da ja nisam govorio, vi ste promašili metu ovaj put. I sad vam dajem opomenu zato jer uopće niste se pozvali niti na to što je u Poslovniku ovaj krivo, niti ste zapravo imali ikakvog opravdanja za to i to znate vi vrlo dobro. I molim vas prestanite s time. Izvolite, poštovana zastupnica Nađ. Hvala lijepa. Poštovani kolega meni je drago da u Varaždinskoj županiji teče med i mlijeko makar mi se čini da to nije tako, jer mi je drago zbog mojih rođaka u Varaždin Bregu, ali me danas šokirala jedna, jedna vijest iz Varaždina da zapravo u domovima umirovljenika oboljeli od korone više ne mogu ići u bolnice jer nema mjesta. Ako ste toliko razvijali u Varaždinskoj županiji sve kapacitete onda ste trebali razvijati odnosno graditi i bolničke kapacitete, a ne da zapravo sad oboljeli umirovljenici ostanu u domovima umirovljenika i nemaju adekvatnu zdravstvenu skrb. Uvažena kolegice, znači prije ovog mandata aktualne županijske vlasti HDZ-a i reformista Varaždinsku županiju su 4 mandata vodili i sudjelovali u vlasti SDP-ovci.

U čem je povrijeđen Poslovnik?

povrijeđen Poslovnik po članku 238. od strane vas gospodine Reiner, s tim da kolegi Paviću docirate na način da je on novi zastupnik, i da kakva je to razlika novi ili stari?, ako je zastupnik izabrani ima pravo govorit kao i, više nego stari zastupnici, on je sada tu. Naravno da ima pravo ali sukladno Poslovniku, a i vi kršite Poslovnik pa dobijate i vi opomenu.

Poštovani i dragi gospodine Stričak, dakle ja dolazim iz Varaždinske županije kao i vi, zajedno se borimo da građani Varaždinske županije dobiju što viša sredstva putem i načelnika i gradonačelnika za koje spominjete da su upravo iz HDZ-a najuspješniji. Hoćete li time reći da je kriterij dodijele sredstava iz državnog proračuna stranačka iskaznica HDZ-a? Uvažena kolegice, s obzirom da ste rekla poštovani i dragi kolega Stričak, bit ću blag, a s obzirom da dolazite iz Varaždinske županije smatram da vam je sve jako dobro poznato da nikakvih sredstava prema stranačkim iskaznicama nije bilo, pa između ostalog u Petrijancu je vaš načelnik iz redova SDP-a, pa nikad nisam čuo da se žalio da bilo koji njegov dobar projekt, inicijativa, ideja nije prošla, prema tome mislim da toga nije bilo. Dobio sam obavijest da se i iz Imotskog javila nam i poštovani zastupnik Kujundžić sa povredom Poslovnika. Po čemu je povrijeđen Poslovnik u Ivanbegovini? Pa evo predsjedavajući, povrijeđeno je nekoliko članaka, oni su sada u ovoj cijeloj priči najmanje važni, ja bih evo htio da vi i kolega Bulj opet budete prijatelji i da budete malo tolerantniji prema njemu. Evo hvala vam.

Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Marijane Petir. Izvolite.

Peti krug porezne reforme nastavak je politike rasterećenja i građana i poduzetnika, i sa novim valom bit ćemo na preko 10 milijardi kuna rasterećenja, a to će vjerojatno rasti i preko 11 milijardi kuna kad se dodaju i neoporezivi primitci poput nagrada zaposlenika, toplog obroka i prijevoza. I to je pohvalno i to treba podržati. Ja uvijek nastojim gledati kako se određene odredbe odnose i na naše poljoprivrednike i na ruralni prostor gdje još postoji možda nekih elemenata za poboljšanje i u tom ću se smislu osvrnuti na neke mjere. Podsjetit ću da je Ministarstvo financija prije dvije godine donijelo Odredbu koja se odnosi na fiskalizaciju samoposlužnih aparata koja uključuje i one sa poljoprivrednim proizvodima, poput uljomata, jajomata, mljekomata, medomata i ta Odredba sa 01.01. stupa na snagu. Naravno da nitko ne bježi od plaćanja svojih obaveza, niti tražim neke dodatne povlastice za poljoprivrednike u odnosu na druge, ipak bih htjela reći da ta mjera stvara troškove poljoprivrednicima za prilagodnu softvera i povezivanje sa Poreznom upravom, a riječ je o nekih stotinjak takvih samoposlužnih aparata, pa se možda moglo ipak uzeti u obzir da se poljoprivrednike, kao što je do sad bio slučaj, izuzme od te Odredbe. No, s druge strane evo unatoč toj situaciji, kroz jednu međuresornu suradnju i komunikaciju koju sam imala, uspjeli smo naći rješenje te prihvaćena moja inicijativa da Ministarstvo poljoprivrede sufinancira troškove fiskalizacije za naše poljoprivrednike i nadam se da ćemo na taj način na zadovoljstvo svih premostiti ovaj jedan potencijalni problem koji je nastao. Također mi je drago da je Vlada Republike Hrvatske u svom programu usvojila, a to je potvrdio i Hrvatski sabor, da će tijekom mandata se usmjeriti na traženje rješenja kako bi se stvorili uvjeti na smanjenje PDV-a na hranu. I to je mjera za koju vjerujem da će svi zastupnici zdušno podržati. Prilikom razmatranja Zakona o PDV-u htjela bih iznijeti možda jedan prijedlog da ga ministarstvo uzme u razmatranje da sljedeći krug reforme skrećući pažnju na članak 9. stavak 1. Zakona o PDV-u koji se referira na dobra koja isporučuje porezni obaveznik registriran za potrebe PDV-a iz neke druge države članice poreznom obvezniku u Republici Hrvatskoj koji ima ispravan PDV-e i identifikacijski broj.

Pokušat ću na primjeru objasniti o čemu je tu riječ. Pretpostavimo da je prosječna kamata 5% godišnje a dani vezivanja obrtnog kapitala 100 dana.

Budući da se obračun PDV-a unutar Hrvatske ne prenosi na krajnji proizvod, nego se obaveza mora platiti za ovaj iznos hrvatska poljoprivreda i prehrambena industrija je skuplja od one robe koja dolazi iz Europske unije. Primjerice proizvođač pršuta koji proizvodi 100 tisuća komada godišnje uštedi kupujući uvozni but jednake kvalitete i cijene oko 520 tisuća kuna ili 70 tisuća eura na manjem trošku obrtnog kapitala što čini oko 3,5% ulaznog troška sirovine. Omogućavanje prijenosa porezne obaveze na uvozna dobra s druge strane ako to malo krenemo ustvari podupire uvoz proizvoda što nije naš cilj jer mi želimo smanjiti uvoz.

Stoga predlažem da se razmisli o izjednačavanju statusa kod plaćanja PDV-a domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji tako da prijenos porezne obaveze obuhvati ovaj sektor i odnosi se na sve repromaterijali [[Upadica Reiner: Hvala lijepa.]] Jer bi na taj način poljoprivredni i prehrambeni sektor bio u ravnopravnoj poziciji sa [[Upadica Reiner: Hvala.]] Unosom proizvoda iz Europske unije. Izvolite.

Poštovani ministre, kolegice i kolege. Pa u 2020. godini kada je svijet i Hrvatsku pogodila iznenadna zdravstvena i gospodarska kriza hrvatska Vlada se odlučila ponovno rasteretiti dodatno naše građane i poduzetnike. Mislim da je to dovoljno i da je to hvale vrijedno i jako me iznenađuje kada netko od naših kolega danas kaže da neće podržati ovaj paket zakona. Naime, svatko od nas tu treba govoriti za ovom govornicom i zastupati stavove naših građana koji su nam dali mandat i svoje glasove i ne vjerujem da baš vama nisu dali neki od gospodarstvenika koji će sada imati smanjenu porez na dobit ili netko od naših građana koji će zbog ovoga imati viša primanja, ili ako ne viša primanja zato što su njihova već u cijelosti porezno rasterećena a onda će njihov poslodavac imati veće mogućnosti da ih na neki drugi način stimulira ili ih motivira sa nekim od neoporezivih primitaka. Naime, ovim paketom zakona imamo smanjenje poreza na dohodak od 12 na 10%, od 24 na 20, od 36 na 30, porez na dobit od 12 na 10% i tako redom. Ali nemojmo zaboraviti što se događalo i u prethodnom vremenu. Znači ne tako davno Zakonom o porezu na dohodak imali smo porezne stope ovisno o visini porezne osnovice od 24 i 36% odnosno 12, 24 i 36% s time da je do 2019. godine stopa od 24% se primjenjivala na iznos od 210 tisuća kuna, a od 2019. za iznos od 360 tisuća kuna.

Znači, oslobođeno je njih nešto više od milijun i 800 tisuća od ukupnih 2 tisuće i 800 milijuna koliko plaćaju i bili su u škarama poreza na dohodak kako se to popularno kaže. I sada možemo vidjeti da ih ima 2 puta više, nego što ih je prije bilo i pojedini kolege su mišljenja da treba povećati osobni odbitak znači da bi ih bilo još više da bi možda bilo oslobođeno i ¾ ili 4/

U ranijim izmjenama se također, rasterećivalo i smanjivalo, imali smo porez na dobit s 20 na 18% za velika i srednja poduzeća, a 20 na 12% za mala poduzeća. Međutim, ono što je bilo značajnije, da je podignut prag sa 3 na 7,5 milijuna kuna prihoda i time omogućeno da je čak 112 tisuća poduzetnika plaćalo nižu stopu poreza, odnosno njih 93% od 1. siječnja 2020. Ako pridodamo da se povećao i minimalan za više od 30% u mandatu prethodne Vlade za 754 kune, što je 3 puta više nego u mandatu prethodnih triju vlada. Prosječna plaća je također, podignuta za 1147 kuna, tj. 20%, što je 6 puta više nego u mandatu SDP-ove Vlade, kada je prosječna plaća povećana za 201 kunu. Time naravno je povećana i kupovna moć i osobna potrošnja. Kad tome pridodamo da su plaće u državnoj službi više za 18%, medicinara za 20%, prosvjetara za 23,5%, da se snizio PDV na osnovne prehrambene namirnice s 25 na 13%, sad bi rekla g. Petrovu koji je tu iznosio netočne podatke da se time pridonijelo da se broj siromašnih smanjio za 230 tisuća naših građana. Od samo od 2017. do sada naši građani i poduzetnici su rasterećeni za preko 8 milijardi 210 milijuna kuna. I vrijeme je iscurilo nažalost. ali imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Prvo moramo, ne smijemo miješati kruške i jabuke, situacija u kojoj je bila Vlada SDP-a nije ni približno ista ovoj u kojoj je sada Vlada HDZ-a, tim više što ste nam ostavili jako puno kostura u ormaru, ali to na stranu. Nemojte, molim vas, obrtati teze da je netko protiv rasterećenja. Dapače, jesmo za, ali smo ne za ovako linearno kako ga vi predlažete, da oni koji imaju puno, dobiju više, a oni koji imaju malo, dobiju ništa, pa ću još jedanput ponoviti, samo i za vašu informaciju, ali i za hrvatske javnosti. Pretpostavimo da će rasti plaća, a neće, najvjerojatnije zato što su većina dogovarana u neto iznosima, znači plaća, pretpostavimo da raste, od 4294 kune i 40 lipa će rasti za 17 kuna i 60 lipa. To je jedva usklađivanje sa inflacijom, a ne neko dodatno rasterećenje ili pomoć našim građanima, a kamoli ne neko pumpanje potrošnje. Treba znati da 2016. g. najniža plaća od 2689 kuna neto je u 2020. g. zahvaljujući svim ovim paketima porezne reforme iznosila 3738 kuna neto, što znači da je povećana za 39% Sad idemo dalje, one najviše, više plaće, 9. razred su povećane od 9 000 neto na 10 416, što znači 1400 kuna. Odnosno 15,7% Znači kad zanemarimo postotak nego samo govorimo o iznosima, onda možemo vidjeti koliko je povećana plaća viša, a koliko je ova niža. Kad govorimo o prihvaćanju određenog zakonskog prijedloga, vi možete biti ili za ili protiv. Ako ćete biti protiv, znači da ste protiv da se smanji porez na dobit od 12 na 10% i ovo već što sam ranije nabrajala.

Poštovana kolegice, dakle vi ste pričali o tome koliko se smanjio broj socijalno ugroženih, siromašnih građana. Znate li vi, poštovana kolegice, koliko je ljudi iselilo iz Hrvatske? 2019. su bile te brojke, sada je ta, te brojke su vjerojatno puno veće. Nema Hrvatske bez tih ljudi, nema ni porezne reforme, nema ni proračuna, nema ni mirovinskog sustava, nema ni države. Iselili ste ih i kažete da dobro žive. Žive dobro u Irskoj i Njemačkoj. Kolega Grmoja, ja sam se referirala na ono što je rekao vaš predsjednik Petrov. Znači, sa svim ovim nabrojenim, da se ne ponavljam, broj siromašnih se smanjio za dodatnih 230 tisuća ljudi u RH.

Liječnici i tu za ovom govornicom svi ste bili jako kritični kako moramo zadržati liječnike u Hrvatskoj, kako im moramo dati visoka primanja jer oni to zaslužuju. Između ostalog, kritike tko će imati nižu stopu poreza od 36 na 30%, među njima je jako veliki broj upravo liječnika koji su sada na prvoj liniji obrane. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Nitko danas u raspravi znači sa strane Mosta nije bio protiv poreznog rasterećenja. Mi nismo od onih koji govore da ne treba porezno rasteretiti one znači koji imaju viša primanja, to su znači liječnici i ostali. Ali smo dali prijedlog kako pomoći socijalno najugroženijima. Znači direktnom direktnim dječjim doplatkom, fiksnim, znači pomoći najugroženijim našim obiteljima. Vi znate da to nije povreda Poslovnika pa vam izričem opomenu, ja vas molim da to ne činite. Nemojte zlorabiti tu instituciju, imate repliku, možete uvijek replicirati, kad god smatrate to za potrebnim, ali nemojte zlorabiti povredu Poslovnika. Kolegice Juričev, ne trebate se osvrtati na MOST-ove statistike jer oni imaju svoj Zavod za statistiku i recimo kolega Bulj je prekjučer rekao ja mislim ili jučer da je iselilo 500 000 Hrvata iz domovine, tako da njegovih 200 je sasvim nešto drugo, tako da ne treba tu pozivati srcu… [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se]] al o tome ću ja više u svojoj raspravi. Ono što je važno reć i ovo što ste vi rekli da plaće rastu i onima koji imaju manje plaće i onima koji imaju veće plaće. Čuli smo primjedbe s druge strane onih koji su imali priliku podizati plaće, ali su iste smanjivali ili su barem onako u nekoj muci ostale iste u 4.g. i naravno da oni iz oporbe to dobro znaju. Na nama je da ustrajemo u ovome bez obzira što su oni protiv svega ovoga jer mi smo pokazali u 4.g. da se to može i da to ljudi razumiju, tako da nemojte si uzimat srcu što oni govore, jednostavno plaće trebaju rasti i nakon ove porezne reforme. Hvala lijepo. Kolega Boriću, istina je da se ne treba obazirati, naši građani nedavno na izborima su pokazali kome daju povjerenje i koga su nagradili svojim glasom upravo za sva ona porezna rasterećenja i sve one povlastice i ono što se moglo učiniti u datom trenutku. A da, a sigurno da se uvijek može i više i bolje i da će se to u narednom vremenu nastojati i realizirati. Ja bi još ovom prilikom istakla da je koncem veljače da smo imali milijun i 542 tisuće osiguranika, a sredinom listopada milijun i 545 osiguranika, što je 3 tisuće i 200 više nego prije početka krize. Vjerujem da je jako malo država koji su to unatoč krizi i lošoj turističkoj sezoni uspjeli.

Ljudi su vas tu poslali zato da radite na određen način i da to bude uređeno i imate Poslovnik, nije jako dug, možete si ga pročitati. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Danice Baričević, izvolite.

Evo pred nama su izmjene zakona koje imaju za cilj rasterećenje izravnog oporezivanja, te spadaju u kategoriju mjera za spas gospodarstvo, a posebno u ovo vrijeme pandemije covid. U ovom trenutku pandemije gotovo da i ne postoje gospodarski subjekti koji nisu pogođeni njezinim posljedicama, nema gospodarstva koje ne trpi gubitke, svakako nema poduzetnika koji ne osjeća teret ove velike krize. Svakako porezna opterećenja, ali imamo ih mnogo oduvijek su bili teret našim poduzetnicima tako da svako rasterećenje u tom smislu valja danas ovdje pozdravit. Predložene mjere su svakako rasterećujuće, ali poticajne za poduzetnike i obrtnike koji ostvaruju prihod do 7,5 milijuna kuna i za koje se porezna stopa na dobit smanjuje s 12 na 10% Mjere koje su pred nama imaju za cilj i jačanje konkurentnosti gospodarstva, poticanje novih investicija, prvenstveno privatnog sektora i to treba biti prioritet i u tom pogledu su ove mjere dobrodošle. Ovim krugom osigurat će se preko 10 milijardi rasterećenja za gospodarstvo, a 2 milijarde ostat će u džepovima naših građana, a to će se nadoknadit svakako iz proračuna što je ukalkulirano za 2021. i ovaj Fond izravnanja. Ovakvo rasterećenje je potrebno zbog direktnog utjecaja na povećanje raspoloživog dohotka svih građana i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost, kao i propisivanje odredbi o poreznom tretmanu nacionalne naknade za, za starije osobe, a sve s ciljem smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti čime se osobama koje primaju naknadu jača njihova materijalna i pravna sigurnost. Smanjenje poreznog opterećenja i povećanje raspoloživog dohotka građana povećava i mogućnost za veću potrošnju kućanstva, ali i doprinosi jačanju gospodarstvene konkurentnosti. Želim ovdje svakako naglasiti da 5. krug porezne reforme utvrđuje i porezni priznati rashod kreditnih institucija za otpis potraživanja od građana i poduzetnika. I to je jako značajno jer će veliki broj naših poduzetnika i građana koji su u nekom dužničkom ropstvu ostvariti način da s bankama potpišu otpis svojih potraživanja, a to će biti porezno priznati rashod tako da će se zaobić prodaja potraživanja od strane Agencije za naplatu i potraživanje, a koja nisu u sustavu kontrole poput drugih financijskih institucija. I svakako ova odredba koja se odnosi na to potraživanje od strane kreditnih institucija će i rasteretiti i dovesti u bolji položaj dužnike i građane, tako da se ovim izmjenama na indirektan način daje poticaj građanima i poduzetnicima. I stoga vjerujem da će i ovo imati pozitivne financijske i društvene posljedice za naše građane. Tako da bi zaključila da zapravo ovaj paket mjera od 5. kruga porezne reforme u skladu s mogućnostima i proračuna i sadašnje gospodarske situacije donosi zaista mogućnost za daljnje jačanje i obnovu poduzetništva i gospodarstva i kao takav uistinu je potreban hrvatskom gospodarstvu.

Pa kolegice, govorite puno o rasterećenjima, o pomoći građanima o pomoći gospodarstvu, a onda i ja vas pitam zašto niste pristali na smanjenje stope PDV-a za ugostiteljstvo na 10% kada već govorimo o tome. Ugostiteljstvo je jedno od najpogođenijih grana baš zbog ove zdravstvene krize. Ako ste toliko htjeli pomoći građanima zašto onda niste produžili moratorij na ovrhe, mislim da bi im to pomoglo puno više nego 17 kuna i 60 lipa koje će dobiti netko tko ima plaću u neto iznosu 4.300 kuna.

Kolegice vi ste rekli da će ovaj peti krug poreznih reformi dovesti između ostaloga i do smanjena stope rizika od siromaštva u Hrvatskoj koja zadnjih godina raste. Vi ste očito preskočili zadnje priopćenje i pokazatelje siromaštva i socijalne isključenosti koje prije nepunih mjesec dana objavio Državni zavod za statistiku po kojima se kaže da je stopa u 2019. iznosila 23,3% i bila izuzetno visoka i puno viša od prosjeka EU, a kada ju sagledavamo konkretno onda ona kaže da 7% građana živi u kućanstvu koje si ne može priuštiti adekvatno grijanje, kaže da preko 50% osoba živi u kućanstvima koje ne mogu podmiriti neočekivane financijske troškove na kućanstvu. Primjerice ako je nekome otišla veš mašina oni je ne mogu kupiti u 50% kućanstava ako ne uzmu novo zaduženje bilo [[Upadica: Hvala.]] na karticu, bilo na kredit.

Dakle, ova Vlada hrabro se nosi sa svim izazovima koji nas čekaju i radi na daljnjem jačanju i obnovi i poduzetništava i bolje socijalne slike građana RH. Uvažena kolegice, kažete ovaj peti krug rasterećuje, smanjuje se porez tj. rasterećuju se određeni naši građani, međutim i tvrtke ja bi vam samo nešto rekao, a vi mi dajte odgovor. 6% BDP-a u RH je od iseljenih Hrvata, koji su iseljeni u posljednje vrijeme i zbog toga je taj gospodarski rast. Vidjeli ste maloprije pošto dolazimo iz iste županije kako je u Varaždinskoj županiji kolega Stričak nabrajao brojne projekte HDZ-a u njegovoj županiji pogotovo di su načelnici HDZ-a.

Hvala lijepa gospodinu Bulju, opet ne čitate materijale gospodine Bulj, opet ne razumite dosta toga, pa tako i ovaj peti krug porezne reforme. Dakle, prošli put sam vam rekla što i koliko je Vlada RH uložila u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali nema veze ima vremena danas smo vam sve objasnili. Izvolite kolega Bulj, digli ste povredu Poslovnika. Hvala lijepo predsjedavajući. Uvažena kolegica je povrijedila Članak 238. gdje je rekla da ja ne čitam materijale, a ja vam samo mogu reći od 2 milijarde kuna obećanih jedino što ste napravili koaliciju sa benama i koncesijom sa Kerumom i ništa drugo, a poglavito pitajte ministra Pavića neka on kaže, bivšega, koje projekte je dao u Dalmaciji, nula, ništa, nula od 2 milijarde. S obzirom da već imate opomenu onda temeljem Članka 240. stavak 1. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi.

Hvala lijepa. Poštovani gospodin Bulj povrijedio je Članak 238., uvrijedio zastupnicu, stvarno ne čita materijale, 5,5 milijardi kuna uloženo je u Splitsko-dalmatinsku županiju ugovorenih EU projekata, al kad vama tolko ovaj evo gospodine Bulj ja ću se potruditi napravit ću listu svih projekata koje vaše općine ovaj budu, vi kod javnog bilježnika ovjerite i odreknite se tih projekata i novaca ako je to virtualno, ako to ne postoji. Ovjerite kod javnog bilježnika i mi ćemo se drage volje tj. novce usmjeriti u druge projekte. Idemo na slijedeću pojedinačnu raspravu, a ta će biti poštovane zastupnice Katarine Peović.

Dobar dan svima. Prije svega reći ću jednu pohvalu Vladi, a onda idu pokude. Drago mi je i nadam se da ćemo na tom tragu razgovarati, a to je onaj odgovor ministre koji ste dali jutros da što se tiče dakle progresivne reforme, mislim tu ćemo se sporiti ali da neki traže flat tax pa da želite da se čuju drugi glasovi kako biste imali na neki način legitimaciju da dođemo do nekog dogovora. No, moram vam reći da ovim prijedlogom se pokazuje da ste ipak pokleknuli pred neoliberalnim pritiscima i apsolutno niko ne dijeli vaše mišljenje da je ovo progresivno oporezivanje. Ako je progresivno oporezivanje to da dvije trećine ljudi nije oporezivano zato što spadaju u kategoriju siromašnih onda je to progresivno oporezivanje, ali tu se ne možemo složiti da je to progresivno oporezivanje. No zašto je probleme i sa nekog aspekta same praktičnosti da tako kažemo da se pokleknulo pred neoliberalnim pritiscima, pa dakle mi snižavamo porez na dobit koje i onako i onako na najnižoj ljestvici, znači jedan od najnižih poreza na dobit u EU, a sada se planira smanjivanje poreza na dohodak i to najviše za one koji imaju najveće dohotke prihode više od 30.

Ali ono što je problematično i to je ono što Radnička fronta stalno ističe, ne samo ovaj socijalni aspekt, drago mi je da je kolegica spomenula i činjenicu da smo mi na najviše znači stvarno smo napredovali na toj ljestvici pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti, znači ne samo s tog socijalnog aspekta nego i sa aspekta pragmatičnosti zato što nema analiza, nema potvrda za ono što se ovdje tvrdilo da će snižavanje ovih poreznih stopa pogodovati privrednom rastu Hrvatske, nema dokaza. Kada postavljamo pitanje na temelju čega se provelo, dakle ovo je već 5. val poreznih reformi ovakve reforme koje su sve na tragu, moram se složiti tu sa ekonomskim analitičarima … reforme, onda se postavlja pitanje kako i na temelju čega. E pa nema kolegice i kolege baš pretjerano dokaza da bi se trebalo i dalje ići tim regresivnim smjerom, dakle da se progresija pretvara u regresiju da imamo izjednačavanje poreznih stopa na dohodak i snižavanje poreznih stopa za porez na dobit osim, i to je ona socijalno darvinistička ideja koja se provlači kroz sve prijedloge ove Vlade, ideje da bogati naradi inovacije potiče obećanje i još većeg bogatstva i zarade, dok kada je riječ o siromašnima tvrdi se da za njih nema boljeg poticaja na rad nego da im se zaprijeti još većim siromaštvom. I to je u podtekstu svih reformi koje ovdje gledamo, da se one koji su bogati treba još više nagraditi jer će njih to potaknuti u neka silna ulaganja koja uopće ne vidimo, a one koji su siromašni treba još više obespraviti jer samo tako ćemo ih potaknuti na rad. Takva socijalno darvinistička komponenta mora biti iz našeg društva stvarno izgnana. Minimalni troškovi života su kolegice i kolege puno ispod minimalne plaće, znači dizanje minimalne plaće na 3.400 kuna nema isto tako nikakvog uporišta, minimalna plaća mora zadovoljavati temeljne potrebe. Ta minimalna plaća ne zadovoljava minimalne potrebe i tu mogu reći sigurno možemo svi složiti. Ali ono što nama nedostaje, analiza minimalnih troškova života.

E kada bi imali taj izračun onda bi vidjeli kolika je to zapravo jaz između onog što nam treba i onog što dobivamo u obliku dohotka. Ono što je naša intencija bila Radničke fronte u ovom prijedlogu naših poreznih stopa je prije svega one najsiromašnije, dakle staviti u bolji položaj dizanjem te minimalne plaće na 5.000 kuna.

Poštovana kolegice Peović. Pitate da vam se objasni kako to smanjivanjem stope poreza na dohodak i poreza na dobit dolazi do povećanja poslovnih aktivnosti,. time ste ušli u raspravu o ovoj poreznoj reformi.

U isto vrijeme je smanjena i stopa poreza na dobit za velike poslodavce, a za male dvostruko i u isto vrijeme, to je odgovor na vaše pitanje, smanjili smo stopu poreza na dohodak, smanjili smo stopu poreza na dobit dolazi do povećanja prihoda državnog proračuna i s osnove poreza na dohodak i s osnove poreza na dobit. Da bi do toga došlo to znači da je moralo doći do povećavanja poslovnih aktivnosti upravo zahvaljujući smanjivanju ovih stopa. Dobro, taj suficit u proračunu stalno navodite, on je posljedica konjunkture tu čak SDP moram i braniti iako ih napadam uvijek, ali to što su oni bili u lošijim statističkim razredima je više bilo posljedica razdoblja u kojima smo se mi nalazili ne ko vaše pametne politike sada. A ono što vas demantira je činjenica koju je iznio HNB da imamo 1% sedam štediša koji drže preko 40% akumulirana bogatstva na bankama. To je 75 milijardi kuna u rukama 51.000 ljudi u Hrvatskoj, to je šest poreza na dobit šest godišnji porez na dobit koji ćemo mi izvuć od onih očito najsiromašnijih. Snižavanjem stopa na dohodak onim najsiromašnijima potaknuli bi potrošnju jer ti ljudi sve troše i to u prehrambene proizvode koje mi proizvodimo, dakle ne kupuju nekakve skupe proizvode izvana nego kupuju naše poljoprivredne proizvode i … poljoprivrednu proizvodnju. Hvala lijepo. Uvažena gospođo Peović pitali ste nešto o potrošačkim košaricama, pa ja se sjećam da su zadnje potrošačke košarice bile u stvari sindikalne one košarice ako se sjećate. Znate zašto su nestale? Došao je SDP na vlast bili su svjesni da te košarice neće unutra biti više praktički ničega nakon njihovih 4 godine. Jednostavno su ih zabranili valjda u dogovoru sa sindikatima, nestale su. I sad ponovno kad HDZ dolazi na vlast ponovo, ponovo treba te košarice vratiti nazad da bi gospoda koja su inače ovdje dolazila sa razno raznim artiklima od kupusa, salata, mesa itd., stalno su to stavljali ovdje, kruha pogotovo ne, kada bi htjeli biti važni ne, da bi mogli objašnjavati kako oni to slikom i tonom se brinu o siromašnima. Da li razumijete što sam htio reći? Znači, oni su ih ukinuli jer su im smetali. Dobro sad zašto se ukinulo računanje potrošačke kartice koju zadnji put su izračunali ne znam jesu li hrvatski sindikati ona je iznosila preko 6.600-700 kuna, to treba istražiti to se vi između SDP-a dogovorite tko je kriv za to, ali činjenica je da bi hrvatska Vlada trebala narediti računanje potrošačke košarice kao što se to radi u Sloveniji gdje je minimalna plaća skoro duplo veća od naše, a računa se prema potrošačkoj košarici, prema osnovnim troškovima života puta i to znači iduće godine će ta minimalna plaća koja je oko 900 i nešto EUR-a biti veća još 20% dakle od tih minimalnih troškova života. I to bi za nas značilo praktički prosječnu plaću jel. Pa kad sad netko kaže, mislim mi dostižemo onaj ideal od 60% prosječne plaće za minimalnu plaću, da ali nama je prosječna plaća toliko niska da mi možemo i taj ideal dostići. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Davora Dretara. Izvolite.

Dobar dan, lijepi pozdrav svima, poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege, budući da ću evo u ovih 5 minuta pokušati sažeti probleme jedne skupine pravnih osoba koja nam se obratila vezano uz Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom odnosno najavljenu fiskalizaciju prilikom prodaje u samoposlužnim uređajima odnosno aparatima. Oni su nam se obratili evo u jednom dopisu koji su nam poslali, skrenuli su nam pažnju na nekoliko bitnih stvari. Pa evo vjerujem da gospodin ministar to zna, ali nije zgorega još jednom ponoviti. Naglasili su visok trošak on line sustava po aparatu koji po njihovim proračunima iznosi čak 10% prosječnog godišnjeg prometa što je veliko opterećenje. Pretpostavlja se da je trošak fiskalizacije odnosno ugradnje uređaja koji će to omogućiti po aparatu nešto malo manji od 1.200 kuna pa pretpostavimo li da u Hrvatskoj ima oko 10.000 uređaja tj. samoposlužnih aparata ti su troškovi nešto manji od 12 miliona kuna i tvrtke koje posluju sa samoposlužnim aparatima trebale bi taj trošak izgutati odnosno izvaditi iz svojih džepova do kraja ove godine. Slijedeće na što nas mora svakako malo eto pažnja skrenuti su problemi da ti tzv. telemetrijski sustavi odnosno uređaji za uspostavu, vezu na daljinu i fiskalizaciju nisu uvijek stabilni da nije uvijek moguće odraditi odnosno ostvariti Internet vezu radi fiskalizacije pojedine prodaje. Tu je naravno i nekompatibilnost budući da na hrvatskom tržištu imamo modele samoposlužnih aparata u prosjeku stare oko 15 godina. Cijela je djelatnost odnosno ta gospodarska grana samoposlužnih uređaja u rangu nisko profitabilne djelatnosti. Omjer ulaganja u samoposlužne aparate u odnosu na te potrebne uređaje za Internet vezu je nepovoljan. Uglavnom imaju problema, naravno tu su im i česti vandalizmi, kovid pandemija izazvala im je i snažan pad prihoda, probleme s likvidnošću. Svjesni smo naravno da je i u zakonu bio dvogodišnji rok za pripremu za ovakav sustav poslovanja, ali vjerujem da ovaj trošak predstavlja za sve njih ozbiljan izdatak pa pogledajmo samo iskustva susjednih zemalja u koje on line sustav recimo u Mađarskoj zakazao nekoliko dana za redom i konstantno su imali problema sa padom tzv. interneta odnosno veze. U susjednoj Sloveniji takva fiskalizacija ne postoji, u Italiji ne postoji on line model nego se ti uređaji spajaju putem bluetooth veze pa evo možda i ovdje razmisliti o tome odnosno dati im još dodatni rok za prilagodbu. Slijedeća udruga s kojom sam danas ujutro kontaktirao je Udruga proizvodi sela koja trenutno u Hrvatskoj ima 84 samoposlužna uređaja koje svi onako popularno volimo zvati mlijekomati, pučomati, uljomati i razni mati koji su eto isto tako obveznici fiskalizacije svake prodaje od 1. siječnja iduće godine. Oni su evo poštovani gospodine ministre vama uputili stvarno zamolbu budući da su to OPG-ovci koji su na hrvatskom tržištu kupili stare rabljene uređaje od već postojećih tvrtki koje time bave. Ti su aparati stari 15 pa i 20 godina i jednostavno nemaju tehničku mogućnost da se prilagode novom sustavu. Pa lijepo molimo, znamo i čuli smo gospodina njihovog tajnika udruge da su u kontaktu sa nadležnim ministarstvom i da će se vjerojatno ići u subvencije pa evo i u ime Domovinskog pokreta molimo vas da se tim ljudima izađe u susret budući da će u slučaju da će morati izvaditi iz svog džepa taj novac vjerojatno prestati sa poslovnom aktivnošću na taj način, a to siguran sam apsolutno nikome nije u interesu. Hvala vam na razumijevanju i vjerujem da ćete im moći pomoći. I eto taman imam još minutu da vas obavijestim, evo danas vjerujem da ste i vi vidjeli na društvenim mrežama, saznali smo da je od naših mirovina nestalo još 801 milijun kuna ako je za vjerovati izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, kažem vijest je sa društvenih mreža tako da nismo potpuno sigurni da je to baš tako, provjerit ćemo. U svakom slučaju taj je iznos uzet iz drugog mirovinskog stupa i njime su kupljene dionice tvrtki iz sustava Agrokor koje danas vrijede praktički nulu. Dakle evo vjerujem da će moje kolegice i kolege iz oporbe u ovome pronaći još jedan način za pisanje još jedne zanimljive interpelacije, koliko vidimo ona se stvarno, mislim na interpelaciju, pretvorila u odličan način evo stvarno jedne sjajne i dobre političke diskusije. Imamo nekoliko replika, pa molim vas ostanite ovdje. Prva je poštovane zastupnice Marijane Petir.

Želim vas izvijestiti da smo na zadovoljstvo svih proizvođača taj problem riješili jer je Ministarstvo poljoprivrede poslušalo naše prijedloge i za 100 takvih aparata prema našoj evidenciji koliko ih ima u Hrvatskoj, znači uljomati, mljekomati, jajomati, medomati, bit će sufinancirani od strane Ministarstva poljoprivrede i na taj način će se problem fiskalizacije riješiti. Eto poštovana zastupnice Petir hvala vam najljepša na ovoj informaciji i eto drago mi je da smo u nečem suglasni i drago mi je da smo eto. Bitno nam je, bitno nam je naravno sačuvati naše OPG-ovce i između ostalog naravno i omogućiti hrvatskim građanima da do njih dolaze kvalitetni, svježi i domaći proizvodi i da time naravno pomažemo i rad svih OPG-ovaca. Izvolite dalje. Poštovani kolega Dretar, nisam vas smatrao stručnjakom za mirovinski sustav. Ako već tu idete o tom govorit nemojte unosit nemir među hrvatske umirovljenike, mirovine su sigurne. Drugi stup … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] je, 70% drugog stupa uloženo je u obveznice RH, 16% u obveznice drugih država, manji dio u dionice. Isplate iz drugog stupa su sigurne i mirovinski fondovi su i zaradili još prije na Agrokorovim dionicama. Bilo je određenih gubitaka, no kad se zgleda dugoročno ulaganje on je preko 5% doprinosa imaju i tu su među boljim fondovima u regiji. Tako da nemojte unosit nemir među naše umirovljenike, mirovine su sigurne, mirovinski stup drugi je isto siguran, ovi gubici koji ste rekli postoje, no većina sredstava je uložena u obveznice države RH i kao takve su sigurne. Evo poštovani g. Pavić nisam želio naravno nikome unositi nemir, ali činjenica jest da hrvatski umirovljenici jednom u mjesecu osjećaju strahovit nemir, a to je kad vide iznose svoje mirovine i vjerujem da ovaj iznos nije tako zabrinjavajućom, on predstavlja tek nekoliko posto cjelokupne imovine fonda, ali još jednom kažem, znamo i sami, mirovina u Hrvatskoj, plaća nije dovoljna da se od nje može kvalitetno i normalno živjeti, a kamoli tek mirovine. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Josipa Borića.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo želim nešto reći o paketu poreznih zakona, poreza na dohodak, dobit, PDV i Zakon o fiskalizaciji prometa gotovinom. Naime, vlada Andreja Plenkovića odlučila se na 5. krug reforme mijenjajući u ovoj raspravi 4 zakona, kako ministar reče, u drugom čitanju doći će i 5. kao i uvijek na kraju proračunske godine, a prije početka slijedeće da bi svi znali na čemu su u slijedećoj godini. Osnovna poruka ovih izmjena je smanjujemo poreze i prepuštamo građanima i gospodarstvu u ovom krugu 2 milijarde kuna zbrojeno sa protekle 4. porezna kruga sveukupno preko 10 milijardi kuna 5.g. Iskristalizirao se stav ovdje u ovoj sabornici tijekom rasprave, na jednoj strani vladajuća koalicija HDZ i partneri za smanjivanje svih poreza koji su predloženi kroz ove zakone, na drugoj strani očito oporba i sama ne zna, ali uglavnom prevladavaju stavovi protiv toga. Tako je bilo u kampanji, nažalost drugačije malo, sjetimo se, HDZ je odlučivao, obećavao, znači smanjivanje poreza i oporba je obećavala smanjivanje poreza, e sad kad smo to ponudili sad je malo drugačija priča. E sad govorimo redom PDV-om što smeta njima, mislim da bi to trebali svi pozdraviti, povećanja praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama sa 7 … [[Govornik se ne razumije]] 15 milijuna kuna učinak na gotovo 150 000 poduzetnika ili gotovo 96000 poreznih obveznika koji mogu izabrati način oporezivanja. Porez na dobit, smanjenje porezne stope poreza na dobit za poduzetnike koji ostvaruju prihode u rasponu od 7,5 do milijuna, do 7,5 milijuna kuna sa 12 na 10% Zašto smo protiv toga da im ostane 2% više dobiti, ne razumije, ali možemo prihvatiti. I kroz Zakon o porezu na dohodak snižavanje stope poreza na dohodak s 24 na 20, s 12 na 10 i s 36 na 30. Naravno da će ovaj Zakon o porezu na dohodak izazvati i ovaj slijedeći Zakon o financiranju lokalne samouprave gdje je već ministar javno iznio, praktički taj zakon je još ja mislim da je završila jučer, ja mislim il prekjučer javna rasprava predviđa udio općine odnosno grada povećati sa 60 na 74%, županije sa 17 na 20, decentralizirane funkcije ostaju na 6%, a onih 17% iz Fonda za fiskalno izravnanje umjesto dosadašnjih plaćanja od strane 576 lokalnih samouprava država preuzima na sebe. Vjerojatno će oporba biti i protiv toga, mi smo svakako za. Međutim, ovo nije samo rasprava i o brojkama ili o nečem samo na način da govorimo o brojkama, čuli smo i raspravu političku. Nažalost, iznenadilo me da smo opet imali i lijeve i krajnje lijeve i krajnje desne na istoj strani, isto dišu, nema razlike. Zbog toga sam bio iznenađen definicijom jedne predstavnice kluba koja je danas ovdje u svom govoru svoju državu, doduše kroz riječi ili izreku jednog sveca nazvala državom bandom, banditskom državom, nepravednom i lažnom. Zaista me to zasmetalo, nisam mogao tada reagirati, ne znam zašto predsjedavajući to nije opomenuo jer je do toga očito došla gledajući u prostor nekih drugih uglavnom prema ministru se obraćala, Vladi, prema nama na drugoj strani i što je tu krivo? Krivo je to što gospođa očito nije shvatila da država toj istoj gospođi daju plaću, da ti poduzetnici koje je prozivala zarađuju da bi ona isto imala takvu plaću koju danas ima kao i svi mi ostali. Zašto je njoj to zasmetalo ili ti poduzetnici ili ta ista država kada i oko sebe u svome klubu očito ima i takvih ljudi i političara i poduzetnika koji su također u toj državi koju je nazvala bandom jednostavno zarađivali svoj kruh na svakakve načine? Nisu odbijali nikakvu pinku kruha ili nekakvu privilegiju ili bilo koju kunu, stvorili su svoju imovinu i sve je bilo u redu. Kada su se udružili u pokret onda su i domovinu uzeli kao naziv, nije im u tom trenutku očito domovina koja je ovdje nazvana bandom bila loša gospodo draga. Teške su to riječi za svoju domovinu, teške. I ako nećete to razumjet pokušavat ćemo vam objasniti. A onda da bi sve to pokrili oni su zaštitnici siromašnih sa najvišim tarifama na parkinzima, sa nekim tarifama korupcije i naravno uvijek u tuđem dvorištu, ništa kod njih. A ovi drugi gospoda iz Mosta koji nas također tokom dana uče statistikama jasno je posjeduju neke svoje i uvijek su krive i uvijek su drugačije od onih državnih za koje gospodin Petrov kaže da su lažni da ne valjaju, samo one njihove u Mostu su dobri. A poruka ovima koji cijelo vrijeme zazivaju smanjenje općine. Ja sam načelnik jedne male općine uz još 427 drugih, uvažavajući njihovu vrijednost i razvojni potencijal zalažem se da ostanu i dalje, a ovih koji ih žele ukidat, neka ukidaju svoje lokalne samouprave samo neka malo razmišljaju kako će se dogodine obraćati svojim biračima.

Prvo je, tko vas je sprječavao da u zadnjih 20 godina napravite ove reforme koje sada radite kada nema ništa kada je sve upropašteno? Jedino firme koje rade sa državom direktno.

Uvaženi kolega Spajić ja nisam nikoga nazivao nikakvim imenom, očito ste vi to prihvatili ili primijetili da je to gospođa izgovorila ne, vjerojatno ste sjedili tu i nije vas zasmetalo, ne. Vi u takvoj državi ste rekli da ste bili poduzetnik i da ste zarađivali kada se zarađivalo jel tako? … [[Upadica se ne razumije.]] Molim? … [[Upadica se ne razumije.]] Ok, mučio ste u redu, ali ste bili poduzetnik i radili ste. Ja ne smatram svoju državu ni banditskom, ni lažnom, ni nepravednom bez obzira što se nekada mogu događati trenuci u kojima to možemo osjećati. Ali govoriti o svojoj državi na taj način skrivajući iza Domovinskog pokreta i naziva koji nosi ajmo reći taj naziv domovina, za mene je ispod svake razine. Jel vam logika nalaže što to govori? Što ste vi onda u Domovinskom pokretu ako je država banditska? Pa nemojte to raditi, to je moja poruka i ne slažem se s time i ne mogu to prihvatiti kao zastupnik da na taj način govorite o svojoj domovini, o svojoj državi. Pardon, Sandre Benčić. Dakle oporba barem mi iz zeleno-lijevog bloka se protivimo linearnosti ove porezne reforme čije će posljedice biti to da će realno plaće se povisiti samo onima koji već sada imaju visoke plaće, dok oni koji su u najnižim platnim razredima neće niti osjetiti posljedice ove porezne reforme. Pa vas pitam, ne bi li bilo pravednije da smo uveli još jednu stopu od 15% za najniže porezne razrede što bi omogućilo značajniji rast plaća svima onima koji imaju bruto plaće do 15.000 kuna, a da smo povećali poreze za primjerice naš platni razred pa da mi ostanemo na istom? Ne bi li to bilo pravednije u smislu efekata socijalnih, ali isto tako i makroekonomskih jer bi povećali potrošnju i time mitigirali potencijalni ulazak u recesiju?

Jasno smo iznosili iznose koliko je to nešto bilo 2016. koliko to danas iznosi u iznosima, neto iznosima i svaki put smo na raspravama slušali upravo takve priče, da oni mali uvijek dobivaju malo, a da veliki dobivaju puno. Ne, a nažalost niste bili u pravu i to je ono što se pokušava i danas staviti kao važni moment cijele ove priče jer nas pokušavate što vratiti u neko bivše vrijeme u kojem sa ja proveo dio života gdje su nas isto uvjeravali da svi imaju jednaka prava i svi imaju jednake plaće. Nisu ni tada imali jednake koliko ja razumijem, ne, bila je stopa vjerojatno za direktore i oni koji su bili u partiji i stopa za neke druge, ne, međutim to danas nije vrijeme. I nemojte nam govoriti da ovo što radimo nije na korist hrvatskih građana, a vi glasajte protiv, nije Kolega Boriću, mi danas raspravljamo o porezu na dohodak, a to je najbitniji porezni prihod odnosno prihod svake općine i grada jer je u prihodovnoj strani svakog općinsko-gradskog proračuna upravo on najveći, da nema recimo tog prihoda teško da bi općine mogle brinuti o lokalnim cestama, vodovodima, vrtićima, produženom boravku u školi, školskoj kuhinji djece i svemu ostalom o čemu sada te općine odnosno načelnici općinski vijećnici brinu. I upravo stoga me čudi da sve više ima tu inicijative da bi trebalo te male općine ukidati, a postavlja se pitanje ako smo demografski pogotovo u tim malim sredinama osiromašeni, na koji način će uopće ta mjesta živjeti dolje? Kolega Stričak, mi već duže vrijeme slušamo priču o tome kako treba ukinuti 527 općina, a ostaviti vjerojatno nešto gradova, treba ukinuti i županije. To su prijedlozi ljudi koji uglavnom imaju stranke u kojima su sami ili sa još nekoliko ljudi, koji nigdje ne obnašaju nikakve vlasti ni na lokalnoj razini ili stranke koje imaju možda jednog načelnika kojeg su prisvojili. Jednostavno njima je to potpuno svejedno s time šta idu s time da ukinite, ali tamo gdje smo mi ne. Zato sam ja rekao, ako želite ukidati onda ajmo to reći kako treba, pa i oni koji dolaze ne znam iz nekog grada neka kažu da se ukine taj grad pa ga pripojite nekom drugom gradu ako je to bolje jer ja znam kako to izgleda kad nemate općinu. Mi smo, ja sam načelnik općine koja je nastala zadnja 2006. godine i znam šta smo napravili u 14 godina i što sam napravio proteklih 50 do tada. Jednostavno velike su razlike i ne prilazim takvom problemu na način samo ukinemo. Pogledajmo malo što to donosi bez obzira na administraciju i neke troškove.

Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, kolege, kolegice saborski zastupnici sve skupa pozdravljam i htio bi u svojoj diskusiji na neki način osvrnut se na ove izmjene i dopune poreznih zakona iz kuta odnosno pogledati kako to jedinice lokalne samouprave doživljavaju, poglavito jedinice lokalne samouprave sa područja Baranje, Slavonije i Srijema odakle i sam dolazim i koje su velikim dijelom sada i obuhvaćene ovim projektom Slavonija, Baranja i Srijem. Velik broj tih jedinica lokalne samouprave nekada je bio u sklopu odnosno imao status potpomognutih područja odnosno područja od posebne državne skrbi. Bilo je to prije nekih 6, 7 ili više godina. I bio je to bitno drugačiji način financiranja, pomoći itd., ali je činjenica da su tada i prioriteti potrebe tih jedinica lokalne samouprave bili bitno drugačiji nego danas. Prije svega radilo se o tome da je bilo neophodno potrebno obnoviti razorenu infrastrukturu, nepostojeću čak infrastrukturu kao što su škole, vrtići, sakralni objekti, ceste, vodovodni sustav itd. Velik dio tih projekata je i realiziran i puno toga je doista i učinjeno, nažalost još uvijek nije uhvaćen korak odnosno dostignuta područja, razvijenija područja RH ali se ide u tom smjeru. Danas na tim područjima su bitno drugačiji potrebe i zahtjevi stanovništva i onaj najvažniji i najveći problem koji se na tim područjima javlja to je problem nezaposlenosti što onda rezultira i normalno odlaskom mladih ljudi i na neki način jednom lošom demografskom slikom na tim područjima. Svima nam je u interesu i u cilju da to što prije riješimo pa tako poglavito jedinice lokalne samouprave veliki broj njih koje, koje na neki način skrbe i brinu o svojim ljudima o svojim područjima poduzimaju sve ono što je praktički u njihovoj moći sukladno svojim proračunima kao što su osiguravaju jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete to je trenutno ima općina gdje je to 7.500 kuna čak i veće, besplatne vrtiće za svu djecu, besplatne knjige za djecu u školama, besplatnu prehranu u školama, prijevoz učenika, subvencije đačkih domova, kredite za studente sve one koji upišu drugu godinu studija i niz drugih mjera koje smatraju potrebitim sve u cilju kako zadržali mlade ljude i općenito ljude na svojim prostorima. No, bez obzira na sve mjere ima jedinica lokalne samouprave još uvijek ne uspijevamo u tom glavnom cilju odnosno zadržavanju mladih ljudi i upravo tu nastupa država, tu upravo nastupa porezna politika koja jedina može i koja jedina praktički može na neki način promijeniti odnose na tim prostorima, stimulirati investitore, dovesti gospodarstvenike u položaj da reinvestiraju dobit i da na neki način otvaraju nova radna mjesta, osiguraju, osiguraju zapošljavanje i ostanak tih mladih ljudi tamo. Upravo ove izmjene poreza odnosno ovog paketa poreza i na dohodak i na dobit i PDV-a na tom su tragu i najbolji su način da se upravo to na neki način realizira i da se rastereti gospodarstvo i da se omogući reinvestiranje te dobiti u nova radna, u nova radna mjesta. Svjesni smo da to ne ide preko noći, svjesni smo da će smanjivanje sredstava u prilivu lokalne, proračuna lokalne samouprave na neki način dovesti do određenih praznina, međutim vidjeli smo i prijedlog proračuna za iduću godinu, vidjeli smo isto tako pozitivna nastojanja Vlade da osiguraju sredstva za premošćivanje tog perioda ako se na varam negdje oko 15-tak milijardi kuna je tu osigurano sredstava za te potrebe. Tako da će jednostavno omogućit se jedinicama lokalne samouprave da premoste taj period dok ne budu na neki način mogle da tako kažemo živjeti od onoga dohotka, od onoga novo stvorene vrijednosti koja se stvara na njihovim, na njihovim prostorima. Ja bih to na neki način pojednostavio pa rekao, stvaramo uvjete da možemo sami lovit ribu da ne moramo čekati [[Upadica: Vrijeme.]] kad će nam netko dati. Hvala. Kolega Šašlin vi ste veći dio svoje rasprave posvetili upravo, upravo otvaranju radnih mjesta i ostankom mladih u tim ruralnim sredinama. S obzirom da ste ako se na varam načelnik općine Draž jednog lijepog mjesta na samom tromeđi Srbije, Mađarske i Hrvatske znači rubno područje tim više znate koliko je bitno da takve sredine imaju svoje općine da mogu same odlučivati o svojoj sudbini. A i između ostalog ja sam u svojoj raspravi naglasio i dao dva, tri primjera s područja Varaždinske županije. Znači Općina Kneginec da nema status općine bila bi najvjerojatnije deponij Grada Varaždina, a sada je tamo jedna od najperspektivnijih poduzetničkih zona koja zapošljava tisuću i nešto ljudi, oko 50-ak poduzetnika i od toga jedan veći dio upravo tih investitora poduzetnika je izvana, također Općina Jalžabet, Vidovec i da ne redom ne nabrajam. Slažem se kolega apsolutno s vama i doista je apsurdno da evo imamo situaciju da pojedinci koji se tobože brinu za proračune jedinica lokalne samouprave, da ćemo na neki način ostati kratkih rukava, istovremeno predlažu ukidanje tih jedinica lokalne samouprave što u svakom slučaju nije dobro i mislim da bez tih jedinica lokalne samouprave mnoga područja bi danas izgledala puno, puno nerazvijenija, puno lošije jer jedinice lokalne samouprave kroz upravo projekte EU itd., ne samo da izgrađuju infrastrukturu nego postali su glavni nositelji cijelog života na tim prostorima. Jednostavno ne možemo zamisliti sve udruge, sve to kako bi to jednostavno živilo bez tih općina.

Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženi zastupnik Marin Mandarić.

Drage kolegice saborske zastupnice, kolege saborski zastupnici. Kao što je i predlagatelj još dopodne rekao čini mi se da je porena politika dio ukupne gospodarske politike, a sve sa ciljem rasta investicija, zapošljavanja, plaća i konkurentnosti. Vjerujem da će i ova porezna reforma 5. vale ove jedinstvene porezne reforme doprinijeti ovim ciljevima. Moji prethodnici, evo sada nekoliko njih koji su netom prije mene pričali najviše su se možda osvrnuli na jedinice lokalne samouprave i meni je to bila namjera, s obzirom da sam također čelnik jedne od jedinica lokalne samouprave u Slavoniji pa malo više se na to osvrnuti. Vidimo da kroz prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak otprilike 2 milijarde kuna manje bi trebalo biti uprihodovano, ali raduje to što imamo najavu da će sve biti iskompenzirano jedinicama lokalne samouprave. Među ova četiri zakona u prvom čitanju nije i onaj peti Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave kojim se predviđa da će ona raspodjela poreza na dohodak onih 60% se povećati na 74 koji idu općinama i gradovima, da će se onih 17% što ide prema županijama povećati na 20% prihoda i također da svima onima koji će temeljem novih izračuna eventualno proći lošije nego što je bilo do sada da će se država još dodatno uključiti direktno kao tekuća pomoć iz državnog proračuna. Ja bih rekao odlično sa stajališta jedinica lokalne samouprave, ali jednako tako i očekivano. Očekivano kada se radi o prijedlogu koji je došao od strane Vlade kojoj je na čelu gospodin Plenković i u kojoj je ministar financija gospodin Zdravko Marić. Zašto kažem očekivano? Jel u prethodnim fazama poreznih reformi ako se sjetimo prilike od tri godine kada je išla porezna reforma, tada smo mogu reći svjedočili onako malo i u određenoj dozi nevjerice od strane čelnika jedinice lokalne samouprave da će zaista država nadomjestiti svima ono što im je bilo planirano da će im se uskratiti od poreza na dohodak kada su se počele smanjivati stope i kada su nam objašnjavali kako će se kompenzacijskim mjerama nakon primjene one formule ukupnog poreznog kapaciteta pa po glavi stanovnika, pa razlika do onog prosjeka, pa puta glava stanovnika svi smo onako u te izračune gledali ni sami ne vjerujući hoće li to tako zaista biti.

Mogu svjedočiti da je u Slavoniji slično kao i u Varaždinskoj županiji uspjeli smo čuti, da je Slavonija, moje Đakovo, sela u Đakovštini pretvoreno u gradilišta.

Svi gradovi, sve općine na području Slavonije bez obzira tko im je na čelu da li netko iz HDZ-a ili iz nekih drugih političkih opcija, svi su manje-više bolje prošle u odnosu kako je nekada bilo sa porezom na dohodak, svi su puni projekata koji se broje u desecima negdje i u stotinama milijuna kuna, što u realizaciji, što u fazi planiranja. Ono što mi trebamo, trebamo zapravo kontinuitet kako bismo sustigli ostale dijelove Hrvatske. Nismo mi sretni što smo mi ispod prosjeka, što se nama pomaže, mi bismo bili sretni da ubuduće mi budemo ti od kojih će se eventualno uzimati, a drugima davati. Nije ovo idealna pozicija za nas. Zadnje tri godine mi smo dobro iskoristili, silne novce dali u projektne dokumentacije u pripreme projekata. No, osvrnuo bih se i na neka razmišljanja kako ne treba kolega koji dolaze iz nekih fiskalno bogatijih jedinica lokalne samouprave kako ne treba pomagati nerazvijenima. Ja mislim da nisu u pravu, smatram da jedino pomoći možemo dostići i dostići taj prosjek da i vi danas sutra daj Bože budu oni koji pomoć daju. Nama treba kontinuitet, kontinuitet od minimalno 20, 30 godina na ovoj razini. Možda puno zvuči, ali već desetljećima prema Slavoniji se vode pogrešne politike i to se ne može u nekoliko godina nadoknadit, nama treba 20-30.g. ovako kontinuitetom ovim tempom da bismo dostigli ostale razvijene krajeve [[Upadica: Vrijeme]] RH.

Evo poštovani kolega, kad govorite o kontinuitetu, ja mogu reći da je kontinuitet HDZ-a da jedne stvari priča u predizbornoj kampanji, a onda kad dođe na vlast onda te stvari zaboravi, pa ću evo ja sad pročitati što je govorio vaš tadašnji predsjednik Karamarko 2015. u predizbornoj kampanji. Dakle, HDZ će provesti reformu lokalne uprave na način da će broj županija ostati isti dok bi se broj općina mogao racionalizirati odnosno smanjiti. Smatramo da jedinice lokalne uprave i samouprave odnosno općine moraju u što većoj mjeri funkcionirati na osnovi samodostatnosti bez dodatne pomoći države mimo regularnih prihoda općina od poreza i naknada itd., itd. I onda ministar Malenica isto tako u predizbornoj kampanji pred ove parlamentarne izbore naglasio je kako prvo treba napraviti analiza kojom bi se općine svrstale u određene kategorije, imate općine s nekoliko stotina stanovnika i one s nekoliko tisuća, naravno da nemaju jednake kapacitete za obavljanje svih poslova, [[Upadica: Vrijeme]] ali bi krenuli u nekakvu reformu. Dakle, o tome se priča uvijek u predizbornoj kampanji, a nakon toga

Smatram da one potrebne su, trebaju ostati i dodatno treba na njima raditi i fiskalno ih jačati. Ne može sve biti u Zagrebu.

Uvaženi kolega, evo cijeli dan slušamo o prijedlogu daljnjih poreznih rasterećenja tijekom '21.g., ali evo vi ste se dosta osvrnuli na rad jedinica lokalne i regionalne samouprave odnosno na ona porezna rasterećenja koja su se odrazila na jedinice lokalne i regionalne samouprave i upravo evo citirat ću vas kako ste rekli, nismo mi sretni što smo ispod prosjeka, da upravo tako, nismo mi krivi što smo ispod prosjeka i što nam fiskalno bogatije ovaj jedinice regionalne samouprave evo moraju pomagati, da tako kažem, nadam se da će se nepravda prema Slavoniji ispraviti, a jedan od tih načina je upravo Projekt Slavonija, Baranja i Srijem koliko god drugi skakali i govorili da to nije tako. Do sada je 88% sredstava alokacije isplaćeno. Znači svakako da bez tog projekta Slavonija bi bila još siromašnija i evo sretna sam i pozdravljam što će se on i dalje nastaviti u ovakvim uvjetima kakvi su sada teški po gospodarstvo.

Ono što trebamo trebamo je, to je daljnja potpora.

Nije to slučajno, nisam kriv ja, niste krivi vi, mi sada, to su, opet kažem, desetljeća krivih, pogrešnih politika prema Slavoniji. Oke, unazad nekoliko godina mi smo to počeli mijenjati, al to se ne može izmijeniti za 2-3.g. Jednako tako trebamo sad desetljeća ispravnih politika da bi se ispravilo stanje kako bismo sustigli ostale. Naravno i Projekt Slavonija u koji polažemo velike nade tome će uvelike pripomoći. Kolega Mandariću, vi ste u ovoj svojoj raspravi istaknuli da je isto postupanje ili možemo reći isti principi, kriteriji, načela vrijede za sve općine i gradove. Na području Varaždinske županije 11 sredina odnosno općina i gradova vode HDZ-ovi dužnosnici, 9 HNS-ovi, 3 HSS-ovi i 2 SDP-ovi, jednu sredinu vodi HSLS-ova gradonačelnica i 2 su nestranačka dužnosnika i koje god od njih da pitate da li su imali kakvih problema kod javljanje na natječaj vezano za državnu razinu, siguran sam da će svako od njih reći da nije bilo nikakvih pogodovanja.

Slična situacija, slična opet kao i kod vas u Varaždinskoj županiji tako i u Slavoniji, također nije HDZ svugdje na vlasti, ima i ljudi iz drugih političkih opcija koji, ruku na srce, dobro vode svoje JLS-ove vrijedno i pošteno obavljaju svoj posao. I nekakav opći dojam je to što vi kažete da nije kao što je nekad znalo biti aha ako nisi politički usklađena lokalna vlast sa nacionalnom zatvorena su vrata svih ministarstava.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici, dakle porezna reforma u poljoprivredi jedan je od ključnih čimbenika podizanja konkurentnosti poljoprivrede. Ujednačavanje i stvaranje uvjeta sličnih onima u kojima djeluju poljoprivredni proizvođači iz našeg najbližeg ali i ukupnog europskog okruženja koje predstavlja zajedničko tržište nameću se kao nužnost. Ukoliko želimo sačuvati i štiti domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju moramo početi s uvođenjem svih alata i mehanizama koji nam stoje na raspolaganju i u skladu su s europskom praksom i regulativom. Hrvatska uz Dansku i Švedsku ima najvišu stopu PDV-a na hranu u Europi. U ostalim zemljama ona se kreće od 0 do 24, 24% ima Grčka, a 0% ima većina poljoprivredno prehrambenih proizvoda u Irskoj ili Velikoj Britaniji. Među najvišim stopama PDV-a imamo ih na poljoprivredne impute, dakle 13 i 25% Osim što imamo najviše stope PDV-a na hranu, poljoprivredni repromaterijal i mehanizaciju ne koristimo instrumente smanjivanja poreznog opterećenja za poljoprivredne proizvođače koji su nam na raspolaganju sukladno Direktivi Vijeća 2006/112 od 28. studenog 2006. godine o zajedničkom sustavu PDV-a tzv. paušalnu nadoknadu. Paušalnu nadoknadu za poljoprivrednike koristi 18 od ukupno 28 zemalja i to uglavnom one koje su poljoprivredno i najrazvijenije. Bez smanjenje PDV-a također smanjenja a djelomično i ukidanja trošarina na energente, smanjenje cijena cestarina sa uvođenjem vinjeta te smanjenja cijena komunalnih usluga vode i ostalih režija te ukidanja popratnih troškova koje vidimo na računima za komunalije, struju i dr., nema napretka u Hrvatskoj. Tu svakako treba onemogući sve ono što dodatno radi velike troškove kao što su velike solarne i bioplinske energane sa subvencioniranim cijenama koje su niknule pod pokroviteljstvom ministra Vrdoljaka i Ćorića u vrlo čudnim okolnostima, a na štetu građana i gospodarstva. Umjesto da se ide na puno malih energetskih postrojenja od kojih bi imali direktnu korist građani, gospodarstvenici i poljoprivrednici. Sve ovo zadnjih godina radilo se krivo. Bilo je i slučajeva da je minimalna plaća neznatno povećavana današnjim, dosadašnjim mjerama ali je ubrzo iza toga nešto od bitnih životnih troškova poskupjelo i zapravo anuliralo taj rast plaće. Samo smanjenje troškova života i rada može doprinijeti boljem standardu i dostojanstvenom životu građana te razvoju i konkurentnosti gospodarstva. Za to je potrebno restrukturiranje državne i lokalne uprave sa smanjenjem troškova u segmentima, u svim segmentima. Isto tako kontrola i smanjenje troškova u državnim i lokalnim tvrtkama koje pružaju usluge građanima i gospodarstvu što treba rezultirati manjim cijenama njihovih usluga. Smanjenje trošarina i cijena u svim sektorima koji su bitni za građane i gospodarstvo kako bi cijene što više bile prilagođene plaćama i standardu građana, a sve u svrhu dostojanstvenog života i razvoja gospodarstva. Nužno je uvesti veću kontrolu i ograničavanje cijena energenata te ostalih troškova života i rada. Upravo ovo treba biti najbitniji cilj svih vlada u RH. Nažalost, to se nije radilo već se zapravo godinama podobno zapošljavalo što je dovelo do enormnih troškova u svim segmentima, a s time se događa i prelijevanje troškova i na građane i na gospodarstvo. Kada govorimo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ovo što nam se nudi svakako nije prijedlog koji služi stvaranju poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja. Smanjenje porezna na dobit sa 12 na 10% u vrijeme korone kada bilježimo pad prihoda ne znači gotovo ništa. Ukoliko želite da porez na dobit služi stvaranju poticajnog i konkurentnog poslovnog okruženja onda treba napraviti slijedeće promjene. Dakle, prije svega ukinuti plaćanje poreza na reinvestiranu dobit i ono što je iznimno važno za budućnost hrvatskoga sela je ukidanje plaćanja poreza na dobit i dohodak na sredstva potpora i sredstva ruralnog razvoja u poljoprivredi koja su dobivena iz EU. Napominjem, kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja članica EU koja unatoč propasti poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane i opustjelom ruralnom području svojim poljoprivrednicima oporezuje poticaje.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo zastupnice vi ste govorili o potrebi uvođenja paušalne nadoknade kojom se djelomično onda kompenziraju troškovi PDV-a obračunatog na inpute poljoprivrednika. Jučer smo tu temu i adresirali ispred ministrice poljoprivrede koja je rekla da se radi analiza u Ministarstvu poljoprivrede kako bi se moglo predložiti određena rješenja sa ovom poreznom reformom kojom ustvari na neki način rasterećujemo i građane i poljoprivrednike sa 10 milijardi kuna, a to će biti još i nešto više. Možemo reći da se tu ubrajaju i poljoprivrednici da i njima pomažemo i da će oni iz toga imati benefite no sasvim je sigurno da moramo tražiti i druga rješenja kako bi im olakšali poslovanje i pomogli da hrvatski poljoprivredni proizvod nađe lakše svoje tržište. Hvala vam lijepa, poštovana kolegice Petir, da tako je jučer smo tu temu otvorili na Odboru za poljoprivredu i doista čini se da je ministrica imala razumijevanja. To je jedan od zakonitih legalnih modela kako naše poljoprivrednike dodatno ojačati jer njima očito pomoć treba. Neke zemlje članice one čak imaju i razno razne skrivene mjere potpore pa zašto onda ne bi Hrvatska ove koje su legalne i lako dostupne koristila, dakle to je jedan od niza mogućnosti koje možemo iskoristiti da ojačamo poljoprivrednika jer doista gledajući stanje iz dana u dan oni koji stvarno rade, stvaraju jesu u ozbiljnim problemima, javljaju se, mole za pomoć, a kažem ovo je dostupan institut pa hajmo se potruditi pa ga ukomponirati do sljedeće izmjene zakona ili novog proračuna da im i to omogućimo. Kolegice Vukovac kritizirate smanjenje poreza na dobit u ovoj 2020. godini u vrijeme korona krize jer kako kažete nitko ne radi. Kako ona objašnjavate podatak da je upravo u ovoj 2020. godini preko 28.000 podnositelja odnosno poduzetnika nagradilo svoje radnike sa prigodnim nagradama do 3.000 kuna i dodatno preko 37.000 poduzetnika je nagradilo sa dodatkom do 5.000 na mjesečnu plaću sa milijardom i 300 milijuna kuna? Ovo je podatak koji govori da i u ovoj godini ima dosta poduzetnika koji rade, privređuju i kojima će se sigurno značiti ovo smanjenje jer mogu dodatno nagraditi svoje djelatnike. Dakle, nismo se razumjeli, ja smatram da to nije dovoljno bitan segment. Po meni je ovo trenutak u kojem doista bilježimo pad prihoda kada govorimo o onim tvrtkama koje su obveznici poreza na dobit. Smatram da imamo puno jačih mogućnosti kako pomoći poduzetnicima pa između ostalog smatram da bi zapravo trebalo ukinuti plaćanje poreza na reinvestiranu dobit. To je jako važna kategorija i njome bi pomogli, vjerujem daleko većem broju poduzetnika. Ali ja vam na cijelu ovu priču gledam sa aspekta nekoga ko gleda poljoprivrednike i stanje na terenu. Mi imamo malo broj onih koji su obveznici poreza na dobit, daleko ih je više koji su obveznici poreza na dohodak. Dakle ako govorimo o segmentu proizvodnje hrane, života na selu, opstanka tog ruralnog područja, a Hrvatska je najvećim dijelom ruralna moramo tražiti druge modele pomoći ukoliko želimo pomoći.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Od objedinjene rasprave ja bih se htio osvrnuti na točku dnevnog reda koja je vezana za porez na dohodak. To govorim iz više razloga, a jedan od tih je dakako zato što je i SDP dao svoj prijedlog zakona. Zašto smatram da je naš prijedlog dobar?

Prosječna plaća u RH je negdje oko 6.700 kuna, jedan njen dobar dio se oporezuje kroz porez na dohodak. Mislim da bi se većina nas isto tako složila da većina građana koji imaju takva primanja ili ima nešto manja de facto žive od minusa do minusa, dakle čeka plaću da bi si pokrio svoj minus. Zato što troši jel mora nešto platiti, mora nešto platiti da bi preživio. To znači da onog trenutka kada, govorim sada s državnog aspekta, onog trenutka kada mi taj porez na dohodak kod tih plaća pa da je i do 7.000 kuna, ovisno o troškovima života o kojima je neko ovdje govorio kojih znamo da li imamo ili nemamo, dakle ono što se s time rastereti država ne gubi.

To je onaj dio građana koji je uvijek dvostruko oporezovan, najprije kroz porez na dohodak, a onda kroz porez na dodanu vrijednost. Mi možemo govoriti kroz simulacije dakako o onome što su postoci, da li je to puno, da li je malo itd., ali kad se taj dio rasterećuje država po meni najviše dobiva na PDV-u, dobivajući na PDV-u može rasteretiti PDV od privrede u nekim segmentima, znam da je bilo riječi od restorana, ugostitelja, hotelijera ili čega drugoga.

Svaka politika poslije ima svoj dio, čujemo da i sindikati imaju oni bi imali više raspona i više razred i to je to. Pri tom dakako, neovisno o vlasti, neovisno o vlasti svaki puta kada se donosi odluka o poreznom rasterećenju, bilo je ovdje govora uvijek de facto to je dobro za bilo tko je vladajući.

Međutim, stvar je politike, stvar je politike koga ćemo rasteretiti više, koga ćemo rasteretiti manje, stvar je koga ćemo opteretiti više i koga ćemo opteretiti manje. I dakako da ćemo poslije toga svi izać pred birače, sad dal će to neko zvati ovaj super hih zakon, slobodan je da to čini.

Izvolite g. Borić. Pa htio sam ovaj kolega Fabijanić dodatno ovo, znači kad govorimo o tome da smo u nekoliko krugova mijenjali ovaj porez na dohodak i za vrijeme ove vlade, prethodne vlade i imali smo promijene i na kraju mandata vlade koju je vodio Zoran Milanović. Razlika je u tome što smo mi bez obzira što su se podizale osnovice, jednostavno ostajali bez prihoda u toj vašoj vladi, mislim Zorana Milanovića, ali nam nije kompenzirano.

Tako da tu postoji razlika i ovaj zakon ide u korist tih županija Primorsko-goranskih ako sam ja to dobro razumio ne. Postotak je ponešto veći nego što je bio do sada, a država je na sebe preuzela da će platiti ono što smo mi plaćali iz onog [[Upadica: Vrijeme]] Fonda za izravnanje. Dakle, moram priznat, dakle najavljeno je, dakle bumo vidli. Ali tu ima samo jedna razlika između mene i vas g. Borić, ja govorim o sadašnjosti i budućnosti, vi govorite o prošlosti.

Evo drago mi je da ima još nas zastupnika ovdje u kasno popodnevnim satima. Mislim da su ovi prijedlozi novih zakona, poreznih zakona, jako bitni i zaslužuju našu pažnju i, i, i napor da se kvalitetna rasprava odvija do kraja. Ponovit ću još jednom da država kao takva ne stvara dodatne vrijednosti nego oduzima kroz poreze od tvrtki i građana i raspodjeljuje taj novac prema svojim prioritetima. Danas smo čuli mnogo toga o neoliberalizmu, čuli smo prigovor da oni, otprilike čuo sam podatak 7000 građana koji plaćaju ovu najvišu stopu od 36% će sad nešto više od toga zadržati nego do sada i da je to nova nepravda i slično. Ja bi postavio stvar malo drugačije. Mi želimo prosperitetnu zemlju koja će uspjeti zadržati svoje ljude, a ne u ovom konkurentskom okruženju gubiti i dalje u velikim brojevima svake godine radno sposobno stanovništvo. Danas na jednom … [[Govornik se ne razumije]] portalu sam čuo, sam pročitao podatak da prema jednom studiju u Švicarskoj koja mjeri zapravo uspješnost svake države u zadržavanju najkvalitetnijih i najobrazovanijih ljudi da Hrvatska se nalazi ove godine na 53. mjestu od 63. zemalja, dakle pri dnu. Tu moramo hitno stvari popraviti da oni koji žele stvarati imaju kreativnost, sposobnost i slično ne napuštaju Hrvatsku, da ne govorimo o liječnicima, o medicinskim sestrama i slično.

Nešto bih htio reć o strukturi proračuna. I dalje ističem da udjel ukupne države u BDP-u, dakle javna potrošnja, negdje se nalazi taj podatak, oko 50% je previsoko.

I ova stabilnost koje se često ističe ima svoju cijenu. Dakle, rashodi rastu svake godine, ponovit ću, rashodi rastu svake godine bez obzira što broj stanovnika je u padu. Dakle, ima nas sve manje, sve manja je ta osnova iz kojega se država može financirati, a rashodi rastu. Dakle, kao da je nezasitna hobotnica koja stalno traži više i više. Tu je problem. Dakle, ovo je, mi ćemo, načelno govorim, svako rasterećenje, načelno podržati, međutim, čini se u ovom slučaju, s obzirom da je toliko ljudi već otišlo iz Hrvatske da je, kako se kaže, too little, too late. Trebali smo možda ove mjere puno ranije napraviti. Puno ranije, jer nas ima sve manje. Što se tiče javne potrošnje za funkcioniranje javne vlasti, dakle izvršne, zakonodavne vlasti, plaćanje kamate na javni dug, samo Grčka izdvaja više od Hrvatske što se tiče javne potrošnje, u ovom dijelu, dakle država i financiranje toga svega je kod nas, mi smo na samom vrhu, samo Grci izdvajaju više i to nas treba zabrinjavati, dakle i dalje ćemo apelirati da se smanji uloga ukupne države i da ekonomske slobode rastu. Pa evo, htjela bi vam odgovoriti na pitanje zašto ima samo 7 tisuća ljudi koji spadaju u najviši porezni razred sadašnje stope od 36% odnosno buduće, vjerojatno 30. Pa iz jednostavnog razloga što u Hrvatskoj najveći broj ljudi koji zarađuje i vlasnici su, primjerice tvrtki si isplaćuju minimalnu plaću, a sredstva izvlače iz tvrtke putem dobiti i isplate dobiti jer na nju plaćaju porez od 12% Dakle, razlog za to je što mi nemamo sintetički porez na dohodak koji bi po istim stopama obuhvaćao sve vrste dohotka, dakle i one od rada i one od kapitala i imovine. Ne, mi imamo sustav koji favorizira prihod, odnosno dohodak od kapitala od imovine spram dohotka od rada. Rad opterećujemo puno, a kapital i imovinu malo.

Opet ću reći da vidim kao glavni uzrok u tome opet da je država preskupa i uzima jednostavno, nezasitna je, uzima stalno koliko i i previše, dakle. Zašto ljudi se prijavljuju na minimalcu? Zašto? Jer ne žele plaćati visoke doprinose i to rade već godinama i država opet tu je na gubitku, opet je na gubitku. Tako i siva ekonomija, ja ne mogu sad 100% reći jer nemam podatke ispred sebe, ali svi znaju da je siva ekonomija velika u Hrvatskoj zbog visoke stope PDV-a. Mnogi svjesno izbjegavaju plaćanje poreza i to, teško se mijenja jer i dalje PDV je glavni izvor financiranja proračuna, pa i mirovine. Budemo iskreni, mirovine mogu biti sigurne, ali velikim dijelom se financiraju iz PDV-a.

Vjerojatno da bi oni ... [[Govornik se ne razumije.]] trebali bi više raditi, o ovome nitko danas nije ni spominjao ni govorio o tome da bi vjerojatno trebalo i više raditi da bi povisili taj prosječan dohodak.

Hvala na tome i sigurno vjerujem da je to istina, da postoje velike prednosti u odnosu na gradove, život u manjim mjestima, slažem se s tim. Međutim, ono što ću opet ponoviti, glavni problem je ovdje što premali broj stvara i radi, premali broj ljudi, oni koji se vraćaju u Hrvatsku su oni na kraju radnog vijeka koji žele posljednje godine života provesti u Hrvatskoj, a oni na početku radnog vijeka su oni koji nam odlaze, nažalost. I tu treba evo, već su ove mjere, koliko god bile poželjne, zakašnjele jer jednostavno demografski smo već u velikom dijelu izgubili, ovaj, bitku.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade i državni tajniče, kolegice i kolege.

Svi smo jako osjetljivi na naše mlade, svi smo svjesni i pitanja demografije, svi smo svjesni i odlaska naših mladih, ali ajmo pogledati što smo napravili za te ljude kroz zadnjih 4, i odnosno s ovim 5. krugom poreznih reformi, ali, kao što je potpredsjednik Vlade kaže, nije porezna reforma odgovor na sve. Isto tako, imamo i različite druge mjere, ali ajmo sumirati što je do sada učinjeno za mlade. Pa za početak, mladi do 25 ne plaćaju porez na dohodak više. 50% poreza na dohodak plaćaju oni od 25 do 30 godina. Oni koji su do 30 godina, ukoliko dobe ugovor na neodređeno, 5 godina su oslobođeni njihovi poslodavci plaćanja bruto II. doprinosa. Time smo došli do toga da se preko 78 tisuća mladih prebačeno na ugovore na neodređeno. Svjesni smo i dalje pitanje prekarnog rada, ali ono što je uloga države je ne može poslodavce natjerati da daju ugovore na neodređeno, ali ovim ih potiču. Kada govorimo bili je nekih kritika iz oporbe da je ovo super hik reforma, ajmo pogledati koji je ukupno porezno opterećenje na plaće. Kada gledamo na niži, niže dohotke imamo jedno od najnižih poreznih opterećenja 1,9 milijuna ljudi ne plaća porez odnosno van su poreznih škara. I upravo kada govorimo šta može još porezna reforma, pa ona ima svoj doseg, a ukoliko 1,9 milijuna ljudi ne plaća porez na dohodak što god radimo sa tim stopama oni će i dalje ne plaćati porez na dohodak. A ovim spuštanjem s 24 na 20 odnosno sa 36 na 30 upravo idemo ka onim profesijama koje mogu platiti dodatnu vrijednost, koji mogu platiti više. Svi smo punih usta isto tako različitih i rimaca, imfobipova, nanobitova, a oni zapošljavaju baš inženjere koji imaju plaće u ovom poreznom razredu. Prema tome, upravo ukoliko želimo zemlju znanja, ukoliko želimo nove tehnologije moramo omogućiti mladima koji mogu dosegnuti veće platne razrede i porezno rasterećenje. Tako da kada gledamo sveukupno što je porezna reforma donijela mladima, da, donijela je veća primanja i sigurnije ugovore o radu. Spuštanje 12 na 10% poreza na dobit mlade usmjeravamo isto tako i u poduzetništvo. No porezna reforma nije sve, imamo i mjere aktivne politike zapošljavanja, Vlada Andreja Plenkovića je podigla mjeru samozapošljavanja s 25.000 kuna na 100.000 kuna od 1.1. slijedeće godine 130.000 kuna. Drugim riječima mlada osoba ili neka druga koja želi otvoriti vlastitu tvrtku i samozaposlit se može gotovo 20.000 EUR-a dobiti. Za usporedbu kada sam bio u Velikoj Britaniji kada sam razgovarao tada je bio ministar Sharma poticaji u Britaniji su 2.000 funti za otvaranje vlastitog posla. Time smo mjeru tzv. stručnog osposobljavanja bez ukidanja radnog odnosa gdje su većinom mladi za minimalnu plaću išli raditi u javni sektor i natrag se vratili na burzu potaknuli smo da u prosjeku ne 2.000 već 6.000 pretežito mladih ljudi otvara vlastite tvrtke. Kada gledamo fondove EU, mnogi krediti za poduzetnike upravo su bili motorna snaga. Programi za zapošljavanje, različiti projekti poput IPSE-a koji sam već govorio gdje će država 100 miliona EUR-a uložiti u razvoj baterija i kampus gospodina Rimca, 50 miliona EUR-a za gaming industriju, sveukupno kada gledamo peti krug porezne reforme doprinosi mladima, doprinosi njihovom ostanku u RH i jača onima koji to mogu da zarade i ostanu u RH. Gospodine Paviću, prvo mladi trebaju doći do prilike da uopće mogu raditi. Vi ste se pozvali i na vladine mjere i proračun, ali pogledajte sami na stranici, između stranice 153. i 56. u prijedlogu proračuna Središnji državni ured za demografiju i mladih je od 2,02 milijarde kuna što je popriličan iznos rekli bismo 92% odlazi na stavku rodiljnih i roditeljskih naknada to po vama 1% samo odlazi politike za mlade, potpore za programe usmjerene mladima, prevencija nasilja među mladima, dakle po vama iz pelena će doći raditi. Pa valjda treba postojati u nekom periodu i nešto drugo što bi poticalo mlade, ne može svi se pozivamo na demografiju, pa ne može demografija biti samo 2 milijarde, od 2 milijarde Hvala lijepa. Gospođo Borić pa nadam se da ste vi svjesni da nije samo proračun Središnjeg državnog ureda za mlade ovaj ono što investiramo u mlade. Imamo ogromnu količinu novaca koji ide u obrazovanje, imamo mjere aktivne politike zapošljavanja 8 milijardi kuna je uloženo u zapošljavanje, 8 milijarda kuna uloženo u zaštitu 600.000 radnih mjesta od kojih mnogi imaju mladi 110.000 radnih mjesta više. Vi se govorite na jednu stavku u proračunu, ja vam govorim ovaj jedan širi pogled gdje imamo i EU fondove i nacionalna sredstva i programe zapošljavanja i poreznu reformu, 78.000 više ugovora koji su mladi prebacili, njihovi poslodavci prebacili na neodređeno. Tako da uopće ne stoji vaša teza, pratimo mlade od rodiljnih dakle potpora roditeljima, od toga programa obrazovanja do programa zapošljavanja i njihov budžet je raspodijeljen kroz različite stavke. Poštovani kolega slušajući vaše hvalospjeve na mjere Vlade u kojoj ste sudjelovali pa i ove aktivne mjere, slušajući kako nazivate reformom nešto što reforma nije osjetila sam susramlje u ime svih hrvatskih građana koji nisu osjetili nikakav pozitivan pomak niti učinak od svih tih mjera koje vi tako silno hvalite. Tijekom čitavog današnjeg dana čuli smo od strane različitih oporbenih klubova kako prava reforma podrazumijeva smanjiti trošak države, provesti teritorijalni preustroj, smanjiti parafiskalne namete, sve ono što Hrvatska čeka desetljećima. Ništa od navedenog ne samo da niste proveli, nego niste pokazali niti elementarnu nakanu da se to provede. Moje pitanje glasi, ako se može pretpostaviti da će mjere o kojima danas raspravljamo imati negativan učinak na prihode lokalnih jedinica kada, doslovno kada mislite provesti smanjenje broja gradova, županija, Orešković imali ste priliku da su građani toliko bili uz vas sad biste vi bili ovdje na vlasti, vi biste govorili o poreznoj reformi, vi biste predlagali … [[Upadica se ne razumije.]] imali ste priliku, građani su rekli svoje prije nekoliko mjeseci. Sada smo u drugom mandatu Vlade Andreja Plenkovića, da imamo vas ljuti, imamo 110.000 radnih mjesta više, da, građani su dali potporu ovoj opciji, živite s time.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici. Ustavni sud je jasno rekao da svi saborski zastupnici imaju pravo biti u Saboru u ovim dvoranama koje su određene naravno zbog epidemioloških mjera. No nas u Saboru ima evo ovoliko koliko nas ima, ove dvorane su ovdje sve apsolutno prazne i mislim da je to nešto što jasno pokazuje koliko je uopće nama stalo do nekih stvari. Ja nemam problema s tim da nekome tko je pametniji od mene, tko o bilo kojoj temi zna više od mene da se s njim složim. Ja mislim da gospodin Lalovac dobro poznaje problematiku financija, poreza i toga i ono što kaže mislim da ima smisla. Nema problema ni s tim da se složim sa gospođom Peović koja kaže da možda lokalne uprave, samouprave troše novac na način na koji ne bi trebale. Ali imam problema s tim da se pomirim da sve što HDZ predloži, da sve što HDZ želi ovoj državi napraviti bolje, e to naravno izaziva osudu, to je nešto što je neprihvatljivo. Da je predložio neko drugi, to bi bilo vrhunski, to bi bilo odlično, ali HDZ e to je opasno. Kad HDZ nešto predlaže onda je to opasno prije svega za poduzetnike, radnike, a onda i za cjelokupnu hrvatsku populaciju. To je netočno, to ne nekorektno, to je nepošteno.

Da je on dostatan? Nije. Da li je visok? Da li može biti bolji? No međutim, mnogi saborski zastupnici, nema ih ovdje i žao mi je što ih nema ovdje, bi vratili lobotomiju. Lobotomija je ukinuta negdje sredinom 20. stoljeća i to u Rusiji, ja mislim da je Rusija bila zadnja koja je ukinula lobotomiju, ali oni bi se i dalje bavili s tim pa bi nama ispirali mozak, nama bi govorili da smo kriminalci, lopovi, da nas treba staviti na mjesto koje nam pripada, da Ivo Sanader čovjek koji ima neke crne torbe, a u njih redovima sjedi čovjek koji je vidio tu crnu torbu izbliza, vidio je što se nalazi u toj crnoj torbi. Ja sam 30 godina u HDZ-u i nikada nisam vidio crnu torbu Ive Sanadera, a mnogi koji sjede ovdje su vidjeli tu torbu i vadili su iz torbe, a sada su pošteniji, oprani, okupani i nama drže lekciju kako Hrvatska država treba izgledati u nekom vremenu ispred nas. E vidite to nije pošteno. Ja priznajem amneziju i svako od nas ima priliku u životu se pokajati za nešto loše što je učinio i ja sam evo kao čovjek vjernik ću mu oprostiti i reći bio si zaveden, nisi znao što činiš pa evo ja ću ti oprostiti. Ali to isticati skroz kao nešto što je rigidno prema ovoj našoj strani ovdje HDZ-ovskoj, mislim da apsolutno nije primjereno. Ispričat ću vam jedan slučaj i s tim ću i završiti. Ja uvijek imam na umu samo jednu stvar, '91. godine u Belom Manastiru su ubijena dva čovjeka, jedan je bio Pavo Zemljak, on je bio ravnatelj srednje škole u Belom Manastiru, a drugi je bio Vladimir Zemljak, to je bio njegov malodobni sin. A znate zašto su ih ubili četnici? E sjećanjem na te ljude ću se zalagati da lobotomija koja se želi ovdje provesti prema članovima HDZ-a, prema Vladi Andreja Plenkovića nikada ne saživi. Prva je uvažena zastupnica Dalija Orešković. Uvaženi zastupniče, pa po količini elementarnih gluposti koje ste izrekli nadmašili ste i prosječnog HDZ-ovca. Ne znam na koga ste mislili kada ste pričali o nekakvim torbama, jeste li mislili na one torbe koje je nosio vaš kolega Bačić, nikad nije vidio što se u njima nalazilo niti od kuda se crni fondovi HDZ-a pune, je li o tim torbama pričate danas? Također želim reći da vaših pet reformi ili pet krugova reformi za hrvatske građane predstavljaju pet krugova pakla kroz koje ste ih provukli. Nikakvu dobrobit niste postigli niti za vrijeme prethodne vlade, a niti onih ranijih. Porazno stanje pokazuju statistički podaci o tome gdje se Hrvatska danas nalazi u EU. Na dnu i tonemo sve dalje. Jel to hvala kojom se mislite prezentirati pred oporbom? I nemojte mi samo ponovno reći kao što ponavljate uporno i vi i vaše kolege, da ste dobili priliku na ovim izborima jer su vam građani poklonili povjerenje. Pa mene bi bilo sram da vladam sa 16,4% sveukupnog broja i postotka biračkog tijela. Uvažena gospođo Orešković, ja cijenim vašu količinu energije koju imate evo u nekih 18 sati no ovo što vi govorite je vrlo opasno. Vi ste žena koja se bavi pravom, koja štiti ljude upravo od ovakvih stvari koje ovdje permanentno činite, ne znam čime ste vi izazvani da to radite, ali Bože dragi, to je vaša osobna stvar, to je vaš habitus vjerojatno, to su vaši zasadi na kojima vi počivate. Ja nemam takve zasade, ja nikoga ne želim uvrijediti, ja nikome ne želim reći da priča gluposti, ovo je jednako moja govornica kao i vaša, gđo.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. A mi nismo ni glupi i ne zaboravljamo, razumijete? A gđa. Orešković, u klubu imate gospođu kojoj je presuđen višestruki sukob interesa i ne smeta vam u toj vašoj moralnoj važnosti. Ne smeta vam, ne smeta vam njezin prijelaz iz jedne koalicije u vaš klub da biste ostvarili plaću jednog predsjednika kluba, da bi bilo malo više. Imate opomeni.

Orešković, 0,0001, zanemarivo, opet, ljubomorni ste jer niste na vlasti, ali to je vaša stvar, ali vaša agresija koju pokazujete u ovom Saboru, način vrijeđanja, govorenja prema zastupnicima HDZ-a je ispod svake razine. G. Borić je vrlo jasno rekao, i u vašem klubu, počistite prvo u vašem klubu.

Povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Dalija Orešković. Pa ista odredba, isti odnos, isto odstojanje. Na isti način koji kolege s druge strane sabornice smatraju da ja vrijeđam njih, vrijeđaju i oni mene. Moja je dužnost kao oporbene zastupnice ukazivati na sve nepravilnosti koje provodi bilo koja stranka, bilo koji pojedinac, a pogotovo sve nepravilnosti koje provodi aktualna vlast. Za razliku od vas, ja imamo svoje argumente i doista, ukoliko smatrate da postoji višestruki sukob interesa, ne znam zbog kojeg razloga to ne, prijavu ne podnesete nadležnom tijelu. A kad već govorimo o sukobu interesa, doista mi nije jasno zašto niste svoju Vladu pozvali da dostavi [[Upadica: Vrijeme.]] Povjerenstvu za sukob interesa one dokumente koje je to to tijelo tražilo. To bi zapravo značilo izvršavanje [[Upadica: Vrijeme.]] ulogu zastupnika jer je zadatak zastupnika da kontrolira izvršnu vlast. Imamo opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika, nego vaša replika. Izvolite, povreda Poslovnika, Poštovani potpredsjedniče, opet čl. 238. jer gospođa ustraje u tome da ona kao bivša potpredsjednica Povjerenstva za sukob interesa ovdje u klubu ima gospođu kojoj je presuđen, ne treba ništa prijavljivati, ona je već presuđena nekoliko puta i ne smeta joj, ne smeta joj ta gospođa i nama ovdje drži lekciju o moralu. Mogu misliti kako nam je sudila u tim povjerenstvima u predmetima kad ima ovakav stav o HDZ-u i članovima HDZ-a. Sigurno je već bila opredijeljena. I to nije bila povreda Poslovnika, imate drugu opomenu. Povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Dalija Orešković. presuđen što se tiče sukoba interesa bio je vaš predsjednik Vlade kao i čitav niz ministara. Presuđena je bila i Martina Dalić i to opetovano u nekoliko različitih predmeta, kako za vrijeme mog mandata, tako i od strane aktualnog saziva Povjerenstva za kojeg, koliko mi je poznato, izabrala ga je vaša parlamentarna većina.

Poštovani g. Ivanović, spomenuli ste u vašem izlaganju g. Lalovca kojega ja doista izuzetno cijenim kao financijskog stručnjaka i danas sam ga vrlo, vrlo pozorno slušao dok je on izlagao, odnosno dok je govorio o prijedlogu ovih mjera, izmjena i dopuna ovog zakona. Ako se ne varam, on je jako, odnosno gotovo u svim segmentima pohvalio ove prijedloge i izmjene zakona i, ne samo da je pohvalio, nego je dapače, čak rekao da čestita Vladi na vrlo hrabrom, na hrabrom iskoraku, na hrabrim mjerama. I ja to doista cijenim i vidim da čovjek doista iskreno misli kad to govori. Mi koji smo u HDZ-u branitelji znamo da hrabre i Bog čuva, i evo, čestitam i ja Vladi na ovakvom paketu mjera. Hvala lijepo, vjerojatno ova replika neće izazvati nikakvu širu pozornost javnosti pa ću probati u nekoliko rečenica. Jutros, tko je bio na zasjedanju Sabora, vidio je, prvi koji je izlagao danas ovdje u HS-u, bio je predsjednik Kluba SDP-a, to je bio Peđa Grbin koji je rekao da Klub zastupnika SDP-a neće prihvatiti ovaj 5. krug reformi. A nakon njega je nastupio g. Lalovac koji je vrlo lijepo govorio o ovim reformama, čovjek koji je govorio suvislo, jasno i rekao da je to dobro za Hrvatsku, da je to dobro za hrvatske građane, da je to dobro za hrvatske poduzetnike i evo, to će biti i moj odgovor na ovo što ste me pitali gospodine Šašlin, jedna politika ali dva potpuno suprotna mišljenja za razliku od HDZ-a koja ima jasan stav kako dovesti Hrvatsku u ono stanje koje žele svi građani RH. Hvala. Slijedeća rasprava je završno rasprava u ime Kluba zastupnika IDS-a, uvaženi zastupnik Marin Lerotić.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani uvaženi ministre sa kolegom, kolegice i kolege zastupnici, evo pred nama je peti krug porezne reforme koja nažalost smatramo neće ništa suštinski promijeniti. Smatramo da su nama potrebne prave i ozbiljne reforme poreznog sustava, a ne da se svake godine za nekoliko postotaka mijenja porez na dohodak da bi većini građana plaće porasle tek neznatno. Jasno da svaka kuna u džepovima naših građana dobro dođe, pogotovo u ovim teškim trenucima, ali skromnim potezima naše gospodarstvo sigurno se neće pokrenuti i standard građana neće porasti. Ono što Hrvatskoj treba su investicije i radna mjesta kojima će se moći zaraditi pristojne plaće za život. Zato je potrebno ukinuti porez na reinvestiranu dobit kako bi se omogućile nove investicije, likvidnost poduzeća i nova radna mjesta. Mi danas recimo imamo situaciju da netko tko je 2019. imao dobit od 20-tak tisuća kuna mora mjesečno plaćat otprilike 2.000 kuna neovisno o tome hoće li ponovno ostvariti dobiti jer je takva pretpostavka da će on poslovati upravo tako ili bolje. Međutim, nitko mu ne garantira da će ta dobit postojati nego zbog izazova i problema na tržištu godinu mogu završiti i s gubicima. Očito je, ali tu vidimo i na tom primjeru da je u Hrvatskoj koncept poreznog sustava nije u svrhu poticanja jačanja poduzetničke klime nego isključivo kao da se ubire prihod u proračun. Investicije također nema bez uređene države, bez pravne sigurnosti, bez poticajne investicijske klime, bez stabilnog poreznog sustava, a upravo to nedostaje Hrvatskoj. Vlada putem ovih poreznih izmjena pokušava stvoriti dojam da se nešto radi na dobrobit građana i poboljšanja njihovog ekonomskog položaja, ali stvarnost to demantira ponajprije kroz zapanjujuće brojeve ovršenih i blokiranih. Isto tako svaka ovakva izmjena o porezu na dohodak smanjuje fiskalne mogućnosti lokalne samouprave gradova i općina koji moraju ispunjavati brojne zadaće vezane uz svakodnevni život građana na lokalnoj razini. Tu Vlada i ministarstvo ponekad predlože određene kompenzacijske mjere, ali sve to bude kratkoročno i bez dugoročne strategije i vizije što se zapravo, i da se vidi što se zapravo želi postići tim promjenama u poreznom sustavu. Porezni sustav mora biti stabilan i dugoročno održiv za javne financije, ali i za gospodarstvo, poduzetnike, građane, pa i gradove i općine. Zakidanje bilo koga u tom lancu dovodi do štetnih posljedica zbog čega na kraju opet ispaštaju sami građani i upravo zato trebalo bi razmotriti mogućnost da se dio sredstava koji država ubire kroz porez na dodanu vrijednost vrati onim jedinicama lokalne samouprave znači gradovima i općinama na čijem se području ta sredstava ubiru. Time bi država poslala snažnu poruku da ima namjeru provesti fiskalnu decentralizaciju kao nužan preduvjet provođenja funkcionalne decentralizacije jer gradovima, općinama i županiji trebaju dodatne ovlasti ali i sredstva za provođenje tih ovlasti. Gradovi i općine motivirani su poboljšati kvalitetu život u svojoj lokalnoj zajednici, ali moraju za to imati na raspolaganju alate i mogućnosti financiranja. Tromi i birokratizirani državni aparat treba smanjivati jer u ovih 30 godina država je definitivno pokazala da nije u stanju adekvatno rješavati brojne probleme građana već se upravo događa suprotno, da državni aparat zbog svoje nezainteresiranosti i nerazumijevanja putem kompliciranih, nejasnih i neprovedenih propisa i njihovom provedbom samo stvara probleme poduzetnicima i građanima u njihovom poslovanju i svakodnevnom životu.

potpredsjedniče, poštovani ministre, iskoristit ću ovaj, ovu završno, završno izlaganje da podcrtam šta je sukus našeg prijedloga s obzirom da smo čuli koje su kritike i proteklih dana i danas u uvodnim govorima mislim da bi bilo dobro da sad kažemo šta je to što je moguća alternativa. Dakle, mi kada smo radili alternativni prijedlog radili smo ga s namjerom da on bude u istim proračunskim okvirima u smislu proračunskog gubitka, znači da ne ide previše izvan toga, a da pokažemo da se i unutar tog manjka može napraviti puno pravednija preraspodjela onoga što zapravo se ovom reformom postiže. I naš cilj je bio zapravo uvesti progresiju i to na način da niži dohodovni razredi i oni srednji zapravo dobiju značajnije više povećanje u smislu neto plaće, a da oni najviši razredi stagniranju ili čak oni naj, najviši i malo više poreza plate kako bi zapravo ovi niži dohodovni razredi mogli više profitirati. Na šta se dakle svodi onda taj prijedlog, mi predlažemo uvođenje progresivnog sustava s 4 stope od kojih je prva stopa 15% na prvih 4.000 kuna porezne osnovice, 20% na slijedećih 4, 30% na daljnjih 12 te 40% na ostatak odnosno onaj ostatak koji premašuje 20.000. To znači da će nam zapravo, ne samo ljudi koji žive od nesamostalnog rada, da će njima biti značajnije povećanje plaće, nego moramo reći da u taj dio od 15% će upasti i velik dio naših obrtnika koji su obveznici poreza na dohodak. Na taj način ćemo ih dodatno rasteretiti. Tih 5% razlike između stope koju mi predlažemo, od 15% do 20% koji sada predlaže Vlada je izuzetno značajna, a posebno je značajna način na koji ćemo ju, na koji ćemo to redistribuirati. Dodatno, osim samih stopa, željela bih naglasiti koje su konkretne posljedice toga na određene plaće. Ako uzmemo medijalnu plaću, koja je blizu 8 tisuća bruto, u vašem prijedlogu, prijedlogu Vlade povećanje plaće bi bilo, neto plaće bi bilo oko 96 kuna. Povećanje plaće koje bi se ostvarilo našim prijedlogom bi bilo 216 kuna. Dakle, za nekoga tko prima medijalnu plaću, dakle oko 5 800 kuna, 200 kuna je puno i mislimo da smo trebali zapravo ovom poreznom reformom ići točno na to, da onima koji su u najnižem dohodovnom razredu omogućimo značajno više raspoloživog dohotka za potrošnju. Isto tako, ako gledamo nekog tko ima prosječnu plaću, recimo 12 tisuća kuna bruto, odnosno oko 8 tisuća tj. više od prosječne plaće, 8 200 neto, dakle u našem prijedlogu, ta osoba bi imala povećanje oko 424 kune, dok u prijedlogu Vlade 224. S druge strane, svi mi koji imamo bruto plaće iznad 22 500 kuna bi nam plaća stagnirala, a onima iznad 27 500 bruto bi i plaća bila nešto niža jer bi platili nešto više poreza i smatramo da takva raspodjela bi ostvarila ono što se zove načelo pravednosti poreznog sustava i vertikalne i horizontalne. Za horizontalnu pravednost je posebno važno da nemamo dvostruka mjerila nego da jednaki plaćaju jednako. To konkretno znači da je potrebno izjednačiti porezno opterećenje na rad i na druge vrste dohotka, ako što su dohodak od kapitala ili imovine. Iz tog razloga, naš drugi prijedlog je da se uvede sintetičko oporezivanje dohotka, što znači da se dohodak, bez obzira na njegov izvor, zbraja i da se određuje porezni razred prema njegovoj visini, da ulazi u godišnju prijavu, dakle da više nije konačan, recimo, kao dohodak od kapitala nego ulazu u godišnju prijavu poreza i na temelju iznosa se plaća porez. Tako bi dobili puno pravedniju raspodjelu i puno pravedniji teret između opterećenja rada i opterećenja prihoda od imovine i kapitala. Dakle, ono što bi još time dobili je da bi promijenili strukturu naše ekonomije, struktura naše ekonomije je takva sada da se upravo zbog ovakvog poreznog sustava više isplati baviti rentijerstvom ili živjeti od kapitala, nego živjeti od rada. Mi želimo potaknuti i poslati poruku da se živjeti od rada u Hrvatskoj može i da se to isplati. sljedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista uvaženi zastupnik Nikola Grmoja.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolege iz kluba su rekli dosta o ovoj poreznoj reformi, nitko nije govorio, mislim da su pretjerane ove riječi, ne znam, kolegice Orešković, da su ovih 5 krugova porezne reforme 5 krugova pakla, dakle to je, ovako dosta paušalno i preteško. Ali, da je ministar Marić i Vlada da su mogli napraviti puno više i ljudima u Hrvatskoj omogućiti veća primanja, to je činjenica od koje ne možete pobjeći. Jasno smo i naznačili na koji način bi se to moglo i napraviti, ja bih ovdje na kraju postavio nekoliko pitanja ministru Mariću. Što je sa obećanjem o ukidanju poreza na promet nekretninama, znači za prvu nekretninu, čime bismo pomogli našim mladim obiteljima koji idu u kupnju prve nekretnine, to je bilo obećanje, zašto se odustalo od tog obećanja? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, gdje je nestalo obećanje da se porodiljne naknade za drugih 6 mjeseci delimitiraju, znači čime bi se našim majkama omogućilo da ostanu sa svojim obiteljima, to je posebno važno sad u kontekstu ove epidemije koronavirusa gdje bi mogle izabrati biti kući i ostati kući sa svojom djecom, vidimo i da su mnoge škole na online nastavi, djeca moraju biti kući, tako da je, to bi bila jedna dobra mjera za obitelj i znači i da nema ove epidemije, a u jeku ove epidemije svakako. Ne znam zašto ste odustali od toga, to ste obećali u predizbornoj kampanji, i jedno i drugo. I ono što bi svakako ovdje volio ponoviti, drago mi je da je kolega Bačić osobno, kao što je on rekao podržao amandman Mosta koji će ići kada u drugom čitanju bude ovo, to je da se poveća broj godina u kojima možemo istraživati nesrazmjer imovine, to je sada za zadnjih 6 godina, svake godine gubimo jednu godinu. To možemo ići od osnutka moderne hrvatske države, što se nas tiče, ovaj, ja sam predložio 2000. jer ja mislim da je to jedan razuman rok, teško ćemo istraživati nesrazmjer, ne znam, za nešto što se događalo prije 30 godina, ali ako je to moguće i to podržavamo, ali svakako bi trebalo povećati raspon godina u kojima bi se mogao istraživati nesrazmjer imovine i to očekujem također, da podržite. Ne znam zašto ste išli, tko vas je pritisnuo da idete u tu izmjenu da mijenjamo ovo što je bilo od 2005., da idete samo na zadnjih 6 godina, to smo vas i upozoravali ovdje kolega Kristić i ja tada smo vas bili upozorili da ne smanjujete stopu i to ste nas poslušali. Sjećate se da je prvotni prijedlog bio da smanjite stopu, mi smo upozorili i onda ste stopu povećali, ja mislim 50, koliko je sada, 52%, sad govorite da ćete povećati to na 60, 60% mi smatramo da se i tu treba ići na još veće povećanje, znači na 80% jer ako neko ne može dokazati svoju imovinu, ako postoji određeni nesrazmjer, ne vidim zašto se država ne bi tu okoristila i onda taj novac preusmjerila tamo gdje je potrebnije ovim socijalno ugroženim slučajevima, ljudima koji imaju mala primanja što ne znači da ne treba rasteretiti ove s većim primanjima.

Ali postoji način na koji se može pomoći onima koji nisu u poreznim škarama, naš predsjednik Petrov je iznio danas ovdje prijedlog fiksnog iznosa dječjeg doplatka čime bi naše obitelji posebno one koji imaju više djece, a valjda nam je interes da te obitelji nekako nagradimo imale poprilično povećanje novčanih sredstava. Dakle, evo četiri konkretna prijedloga ovdje, nisam vas ministre napadao, ukidanje poreza na promet nekretninama za prvu nekretninu, porodiljne naknade drugih šest mjeseci, nesrazmjer imovine povećanje razdoblja u kojem se istražuje i povećanje stope i fiksni iznos dječjeg doplatka.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ministre. Puno smo o ovome svemu govorili, ja bih još samo na kraju ovog dana zaključno rekla u odnosu na porezu na dohodak i ukupno rasterećenje koje se događalo kontinuirano od 2017. na ovamo. Dakle, kada pogledamo i ono što sam već rekla da je od 2017. do 2020. ukupno rasterećenje po osnovi PDV-a, poreza dobit, dohodak, doprinose, porez na promet nekretnina, trošarine itd. ukupno rasterećenje bilo preko 8,2 milijarde kuna i prema onim podacima imamo, a ja im itekako vjerujem jer oni se izvršavaju prema JOPPD-u tzv. obrascu u kojemu je sve upisano onda kada pogledamo 2017. na 2019. ostvareno je više poreza na dohodak u svim općinama, gradovima i županijama i Gradu Zagrebu sveukupno preko 3 milijarde i 354 milijuna kuna, dakle od 2017. zaključno sa konačnim podacima 2019. To znači da se konstantno smanjivali su se i stope, povećavao se osobni odbitak i sve to vrijeme se povećavao ukupan ostvareni prihod jedinice lokalne i regionalne samouprave u cijeloj Hrvatskoj. Što to znači?

U isto vrijeme kada pogledate ovu Lorenzovu krivulju koja pokazuje koliko se ona pomakla za županije i za gradove, dakle prikaz smanjenja upravo nejednakosti među županijama i gradovima onda to dokazuje da se postigla ona namjera da se te nejednakosti smanjuju. Uz pretpostavku da će i izračun koji je ponudio ministar u 2021. porez na dohodak i prihod od poreza na dohodak biti manji za 2 milijarde kuna 2,1 još uvijek su svi gradovi i općine i županije i Grad Zagreb u plusu preko milijardu i 300 milijuna kuna s tim da se njima udio u porezu na dohodak povećava, dakle gradovima na 74%, županijama na 20% to znači da ono što neki kolege tvrde da će prihodi od poreza na dohodak biti manji nije točno jer je paralelno sa ovim se dogodilo i povećanje zaposlenosti. Prema tome, evo to dokazuje da su sve ove tvrdnje i sve ove radnje koje su rađene u ovih pet krugova zaista bile egzaktne i potvrđuju ono što je i sam ministar više puta istaknuo da na ovaj način doprinosimo jednakom razvoju županija i gradova na cijelom području RH.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Ministre, kolegice i kolege. Dakle, moram još za završno neke stvari podcrtati da ne ispadne da kažu da je šutnja potvrđivanje, a ovdje su se uporno neke teze izvrtale. Dakle, stav je Kluba SDP-a da u Hrvatskoj nažalost nejednakost je sveprisutna, a gospodarska nejednakost pogotovo i da će gospodarska nejednakost biti još prisutnija nakon ove reforme. I da se razumijemo, nismo protiv nikako rasterećenja niti poslodavaca, naravno niti rasterećenja odnosno povećanja prihoda građana. Baš suprotno, ali želimo poslati jasnu poruku da to nije dovoljno i da se ne radi na dobar i pametan način. Čuli smo već za ovom govornicom mnoge argumente zašto je tome tako.

Dakle, jedna je jednima daš, drugima uzmeš ili presipavanje iz šupljeg u prazno odnosno presiju s jednih prebacujemo na druge, što je zapravo na kraju rezultat manje-više isti. I drugi je super hik reforma, svima prema prihodima i imovini, dakle onima koji imamo malo malo, onima koji imaju puno puno. Tim više ako govorimo o rastu plaća, o poticanju potrošnje itd., tim više što je većina plaća u Hrvatskoj dogovorena u neto iznosu, a ne u brutu, što bi značilo da će olakšice olakšati poslodavcima presiju, a ne povećati nužno prihode posloprimaca. I tu smo rabili jedan vrlo jednostavan izračun.

Zato što mislimo da bi konstantno trebalo snažiti ne one koji su na vrhu, nego one koji su na dnu, dakle oni koji imaju malo bi trebale dobiti više, a oni koji imaju više bi trebali dobiti manje.

S ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Nastavljamo sutra u 9,30 s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje.